Kolegice i kolege, počinjemo s radom.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici HS-a. Pred vama je danas u drugom čitanju Konačnije prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. U samom uvodu bih htio samo sažeto doista naglasiti nekoliko elemenata koji su važni za današnju raspravu. Dio toga je, naravno došao i do izražaja tijekom rasprave kada je bilo prvo čitanje ovdje pred vama u saborskim klupama. Sam Zakon o knjižnicama i obveza da ga donesemo i na taj način unaprijedimo normativni okvir knjižnice i knjižnične djelatnosti proizašao je i zbog toga u prvom redu što je važeći zakon iz 1997. godine koji je donio tada doista i jedan niz kvalitetnih rješenja i novina na određen način bio u nesuglasju sa suvremenim vremenom, bilo da je riječ o novim tehnologijama, bilo da je riječ o cijelom jednom novom društvenom kontekstu. Dakle, potpuno je sada razvidno što se pokazalo i u raspravi, naročito sa knjižničarskom zajednicom, da su knjižnice izašle potpuno iz onog tradicionalnog poimanja knjižnice, da su knjižnice poglavito na lokalnoj zajednici postali jedan javni prostor i mjesto okupljanja koje jača društvenu uključenost i koheziju lokalne zajednice, a kako živimo u informacijskom dobu, posebice naglašavam dio koji se odnosi, gdje knjižnica igra vrlo snažnu ulogu, ali ne više samo u onom narodnom smislu, kad kažem narodno, mislim na narodne knjižnice, nego sve knjižnice, dakle, imamo jednu umreženost koju su suvremene tehnologije kao takve omogućile i imamo cijelu jednu virtualnu stvarnost koje je postala sastavnicom, poglavito u znanosti, a knjižnice su jako povezane, naravno sa znanošću, postale su dio znanstvene svakodnevnice. U tom smislu, imajući u vidu da živimo u društvu znanja, imajući u vidu do koje mjere se razvilo cjeloživotno učenje kao takvo, imajući u vidu nove oblike pismenosti koje sam sad samo malo dotaknuo pa u konačnici i nove oblike knjiga s kojima se susrećemo, a valja nam ovdje voditi računa i onima koji sada sjede u osnovnoškolskim i srednjoškolskim klupama, oni se u prvom redu, to im je postao jedan prirodni ambijent, dakle to su novi oblici knjiga, dakle u kontekstu razvoja i prilagodbe novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, bilo je doista neophodno pristupiti izradi novog Zakona o knjižnici i knjižničnoj djelatnosti. I tu je postojalo visoko suglasje i postoji naravno još uvijek sa samom knjižničarskom zajednicom. Druga stvar, htio bih istaknuti da je 2018. godina kada smo raspravljali o prvom čitanju o Zakonu o knjižnicama, da smo ovdje, da ste vi ovdje prihvatili dva zakona koja pripadaju AKM zajednici, arhivi, knjižnice i muzeji, to je Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i Zakon o muzejima. Ta dva zakona i ovaj treći koji je danas pred vama, ja vas da ga podržite i kada bude nakon i današnje kvalitetne rasprave, kad bude glasovanje, da ga prihvatite. Oni predstavljaju sada u ovom i baštinskom, ali i u ovom suvremenom smislu u kojem sam govorio, predstavljaju jednu cjelinu. Jedna od stvari koje ih nedvojbeno u ovom vodoravnom smislu povezuje je digitalizacija, digitalno društvo, vidimo da ovaj prvi dio prioriteta koji dolazi od strane Europske komisije da posebice, kad govorimo o kulturi o najširem smislu riječi, posebice prepoznaje i ovo što se odnosi na digitalizaciju, dakle e-Građanin, e-Uprava, tako da je to nešto što je bila pretpostavka, da između ostalog možemo raditi, o čemu ću nešto poslije kratko reći i nacionalne planove razvitka, koji su ponovno, da li je sad pretpostavka, da za sljedeću financijsku perspektivnu, europsku financijsku perspektivu za razdoblje 2021.-2027. godina možemo stvoriti sve relevantne pretpostavke da u tom smislu dalje možemo razvijati ukupnu djelatnost, arhiva, muzeja, o čemu ste vi već glasovali, znači ja vam se zahvaljujem na vašoj potpori, ali evo danas govorimo i o samim knjižnicama. Dakle, ovih svih promjena koje su se dogodile u ozračju, koje su se dogodile u normativnom dijelu kad govorimo o europskoj perspektivi, ali i ove promjene u ukupnom društvenom i tehnologijskom kontekstu su jako presudno, između ostalog utjecale, ne samo da se odlučimo na izradu ovog zakona, nego da ga na ovaj način možemo oblikovati. Dalje ne bi više u ovom uvodnom dijelu govorio, doista, knjižnice su vrlo respektabilne u Hrvatskoj. Htio bih više govoriti o onom što se odnosi na razlike između prvog i drugog čitanja, tako da vi dobijete što više prostora u današnjoj raspravi, ali bi spomenuo neke brojke o kojima se toliko ne govori. Jer knjižnice su nekako u svakodnevnici jako prisutne. Recimo obilaskom cijele Hrvatske, stigao sam primijetiti u jako puno knjižnica svih slojeva društva svih dobnih skupina, jako puno je korisnika, ali tu se ne događaju, u ovom medijskom smislu, su zanimljivi događaji, pa da su puni portali i puni mediji. Možda možemo kazati i na sreću, ali ću iznijeti neke brojke koje govore kakvo je trenutno stanje sa knjižnicama, mislim da je to vrlo, vrlo relevantno za istaknuti i danas u smislu rasprave koju ćemo voditi. Dakle, prema zadnjim službenim dostupnim podacima, možda se je brojka promijenila u nekoliko, jer evo i prošle godine, se otvorilo nekoliko podružnica, knjižnica ili nove knjižnice kao što su stubičke knjižnice u Stubičkim toplicama ili u Vodnjanu il u Cavtatu, djelovalo je 1768 knjižnica. Tako radi 4666 zaposlenih djelatnika, od čega je u smislu struke, na stručnim poslovima, kao knjižničari, zaposleno 3380 zaposlenica i zaposlenika. Od toga je samostalnih 169 knjižnica, 100 knjižnica je u sastavu drugih 1499 knjižnica je u sastavu ustanova i poduzeća. Evo još nekoliko pokazatelja, svi znamo za Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, u kojoj radi 300 zaposlenih osoba.

Od toga ističem i ovaj podatak, da je članova u knjižnicama bilo milijun 309 tisuća 484. Dakle, to su iznimno respektabilne brojke u svakom pogledu vrijedne poštovanja što smo prepoznali i jednu nosivih elemenata samog zakona je bio upravo taj smo inzistirali na sustav knjižnica. Sada bih u ovom kratkom, još uvodnom izlaganju, izdvojio ovih nekoliko elemenata razlika u odnosu na prvo čitanje, jako smo pratili raspravu koja je bila ovdje u Saboru, dosta se saborskih zastupnika tada javilo. U međuvremenu između 2 čitanja smo razgovarali sa predstavnicima knjižničarske zajednice, sa Hrvatskim knjižničarskim društvom, ali ne samo s njima, sa predstavnicima školskih knjižnica, tako da smo imali jednu živu raspravu i vjerujem da je to, da ste i vi to osluškivali da je to došlo i k vama ta informacija, da smo postigli jednu prilično visoku stopu suglasja u vezi sa ovim konačnim prijedlogom zakona koji se danas nalazi ovdje pred vama. Jasnije je definirano i precizirano obavljanje knjižnice djelatnosti kao javne službe, sjetiti ćete se kako je u jednom trenutku, možda neprimjereno, ali se je to dogodilo, da se je govorilo o nekako su u fokus kao mogućnost došle privatne knjižnice, premda toga … [[Govornik se ne razumije.]] nema, nije realno, definirali smo obavljanje knjižnične djelatnosti kao javne službe. Dakle, ona se obavlja kao javne služba, bez obzira je li osnivač javni, odnosno, je li javna ili privatna knjižnica. Dakle, svi stručni standardi koji se sada odnose na javne knjižnice i na obavljanje knjižnice djelatnosti, odnose se na sve vrste knjižnica, tako i u tom smislu i na privatne knjižnice. To je jedna rješidba do koje smo došli u dogovoru sa knjižničarskom zajednicom i to je prepoznato kao jedno unapređenje tekst zakona u odnosu na prvo čitanje. Također, posebice smo važnim smatrali, dodatno definirati digitalnu knjižnicu, to je jedna složenica, koja je možda na prvi pogled samo podrazumijevajući, međutim, kada ju krenete u normativnom smislu odrađivati, onda je doista važno biti precizan, jer digitalno se na neki način, u smislu jedne životnosti, tehnološkog napretka, stalno se mijenja i tu tehnologija koliko god je neutralna, ona ipak donosi do raznbih poboljšanja koje su promjene. Dakle, vi i te promijene nekako morate usuglasiti, što ćemo dodatno raditi na razini standarda u podzakonskim aktima, u što je akter uključena knjižničarska zajednica, ali smo morali i u ovom normativnom smislu, to napraviti. Dakle tu imamo 2 segmenta, imamo ono što je bilo analogno, pa se sada pretvara, digitalizira se i postaje digitalno, ali sve više imamo i onog što, kao izvorno nastaje digitalno i kao takvo ima svoj život u knjižnicama i treće, imamo sve više situacija kod nekadašnjih klasičnih specijlnih bolnica recimo, ja imam iskustva u nekoliko, sad recimo liječnici koji su uvijek imali svoje knjižnice, unutar bolnica, s obzirom na promjene koje su se dogodile, onaj dio klasičnog knjižnog fonda koji jest, on tu je, ali više nije aktivan u smislu posudbe, jer je praktički sve u bazama podataka. Sve je postalo digitalno, sve je praktično na internetu i to je u tom smislu jedna živa djelatnost. Također smo uspjeli unaprijediti sa knjižničarskom zajednicom dogovoriti u odnosu na prvo čitanje, a to je bilo pitanje definirana pojma obveznog primjerka, ali i pitanje primatelja obveznog primjerka, tako da smo došli do jednog rješenja, za koji držimo da je prihvatljiv jer svi prethodni primateljii obveznog primjerka, nisu bili podjednako zainteresirani, da svu širinu onoga što uključuje obvezni primjerak da ga istodobno primaju iz jednog objektivnog razloga, jer nisu imali prostorne mogućnosti. U tom smislu smo poštivali jednu naslijeđenu uvriježenu praksu koja je pokazala i svoje dobre rezultate, pa smo prethodne primatelje obveznog primjerka uvrstili u zakon kao takve. U tom smislu uz Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu koja bi po novom zakonu isto kao što je bilo i u starom primala dva primjerka publikacija, svega onog što je objavljeno ili proizvedeno. Druga knjižnica poput NSK što držim da je i iznimno vrijedno istaknuti to je Sveučilišna knjižnica u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu je moderna knjižnica, u tehničkom smislu ima sve pretpostavke i preduvjete da može biti primateljica na ovaj način obveznog primjerka a držim da se i na taj način vodi računa o jednom uravnoteženom, ravnomjernom razvitku kulturne infrastrukture koja nije samo u Zagrebu i koja je izvan u Zagrebu a po jedan primjerak publikacije bi išao sveučilišnim knjižnicama u Osijeku, Puli, Rijeci kao i u Mostaru te opće znanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru što je praktički već sad stanje. Ali iznimno od ove prethodne odredbe se omogućava sveučilišnim knjižnicama u Osijeku, Puli, Rijeci kao i u Mostaru te opće znanstvenim u Dubrovniku i Zadru da se pravilnikom o obveznom primjerku koji ćemo zajedno sa knjižničarskom zajednicom raditi da se pojam obveznog primjerka može suziti sukladno potrebama ovih knjižnica. Sve knjižnice koje su matične knjižnice u regionalnom smislu one grade zavičajne zbirke i u tom smislu sve što se tiska na zavičajnoj razini također je dio obveznog primjerka ali ne ide u ove knjižnice. Dosta je bilo rasprave o tome tko može biti ravnatelj javne knjižnice. Tu smo, to me raduje posebice što smo zajedno sa Knjižničarskom zajednicom došli do ovog rješenja. Vrlo lako je izabrati ravnatelja knjižnice u Zagrebu, u gradovima srednje veličine. Međutim što se više udaljavate a znamo da ima jako puno općina koje imaju knjižnice pa i gradova sa manjim brojem stanovnika, vi nemate kompletnu osobu, često nemate kompletnu osobu. Kada kažem kompletnu osobu mislim u smislu kompetencija koje se traže zakonom dakle da ima položen stručni knjižničarski ispit. I dolazite do situacije da nemate koga imenovati za ravnatelja. Naravno da nam nije ni na kraj pameti bilo i u jednom trenutku da kršimo zakone i tu je bila jedna ozbiljna realna prijetnja da smo ostali inzistirati na tome da bi dio knjižnica možda u konačnici s obzirom da ne možete dobiti ravnatelja morali zatvoriti ili bi možda morali posegnuti za nekakvim rješenjima koja nisu prihvatljiva. Stoga smo ostali pri rješenju da kada se raspisuje natječaj, kod prvog raspisa natječaj tražimo kompetencije koje su neophodne i položen stručni knjižničarski ispit dakle da je netko završio studij knjižničarstva. Ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima te kompetencije onda smo uveli mogućnost da se tada može javiti osoba koja bi po onom klasičnom kako smo mi nekoć govorili VSS dakle da ima visoko obrazovanje pri čemu nismo inzistirali posebice na nekom od područja koje bi trebao zadovoljiti uz uvjet da u roku 3 godine mora položiti stručni knjižničarski ispit, dakle mora onda proći i adekvatno obrazovanje da bi mogao raditi u knjižnicama. Taj rok držimo realnim, držimo ga održivim o on omogućuje praktički kontinuiran normalan rad knjižnica na području cijele Hrvatske a istodobno se čuvaju sami standardi da ne može raditi bilo tko u knjižnicama. Govorim na mjestu ravnatelja. Ovdje možda evo privodeći pomalo ovaj dio rasprave kraju mogu kazati da se posebice još dodatno definira što je već bilo i u prvom čitanju, što je prihvaćeno, što je jako pozdravljeno a opet gledamo na razini cijele AKM zajednice, to je da se određuje status kulturnog dobra za Croatica, nacionalnu zbirku knjižnične građe te status kulturnog dobra i knjige za ostalu tiskanu građu nastalu do 1850. godine te svu rukopisnu građu javne knjižnice i knjižnice u sustavu pravnih osoba. Dakle ovdje sve što je prije toga dobiva status kulturnog dobra i na taj način se svim baštinskim knjižnicama omogućuje da se mogu aktivno uključiti u ne samo inventarizaciju nego i čuvanje dragocjene kulturne baštine dakle da mogu ući u sustav u konačnici financiranja, da se mogu javljati na programe što je od iznimne važnosti s obzirom da je Hrvatska i Hrvatski nacionalni korpus da su daleko, daleko stariji od bilo kakvog sustava knjižničarstva tako da je to posebno važno. I evo možda na samom kraju bih htio kazati nešto o hrvatskom knjižničnom sustavu, o njegovoj važnosti i posebnoj ulozi koju će imati unutar njega Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu koja obavlja knjižničnu informacijsku djelatnost Središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu ali i Nacionalne knjižnice. Ona i dalje ostaje ključna institucija. Kao što kod arhiva imamo Hrvatski državni arhiv, za knjižnice je to Nacionalna i sveučilišna knjižnica a gradimo i jednu takvu situaciju i jedno stanje kod muzeja, želimo izgraditi da takvu, da taj status dobije muzejsko dokumentacijski centar, kako ga volimo kolokvijalno nazvati. Držimo da pred vama imamo jedan kvalitetan zakon, on je u odnosu na prvo čitanje, unaprijeđenoj, on je sada sa visokom stopom suglasja, razgovoran, dogovaran, komuniciran sa knjižničarskom zajednicom te u tom smislu, stojim vam ovdje na raspolaganju za sva možebitna pitanja, za vaše komentare i nadam se vašoj podršci za ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Riješimo replike, zastupnik Vučetić, javio se za repliku. Zahvaljujem neću raspravljati u ime kluba, samo da bih rekao da zakon podržavamo zbog toga što je uistinu došlo do razgovora između Ministarstva kulture i struke, što mi je potvrđeno. Međutim, tu ostaje još neke nedoumice. Jedna od njih je Hrvatska knjižnica za slijepe, nije potpuno jasno iz članka 38., koji govori o tome tko vrši nadzor stručni nadzor nad radom knjižnice, jer je navedeno za sve knjižnice, osim za Hrvatsku knjižnicu za slijepe, tko vrši taj stručni nadzor. Mislim da je to potrebno ili amandmanom riješiti ili da pojasnite. Nadalje, ni ovaj problem obveznih primjeraka, je ipak u konačnici sveden s 9 na 3 zbog prostornih ili bilo kakvih drugih uvjeta što negiramo samu zakonitost znanja. Državni tajnik Poljičak. Hvala vam lijepo, poštovani g. Vučetić, što se tiče nadzora, evo možda je to isto trebalo istaknuti da je jedna od domina ovog zakona to je da smo posebno specificirali, izdvojili Hrvatsku knjižnicu za lijepe, imamo ovaj članak 43. kojim je definirano da se stručni nadzor nad radom knjižnica, da ga obavlja matična knjižnica. Tako da u tom smislu a nad matičnim knjižnica obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica, tako da je i tu uključena i Hrvatska knjižnica za slijepe. A u vezi s obveznim primjerkom, razumijem vašu zabrinutost da je smanjeno sa 9, da je smanjeno na 3 kako vi kažete, ja ću kazati da nije smanjeno, nego da je obvezujuće minimalno 3, a tako samo sa sadašnjijim primateljima ili primateljicama obveznog primjerka u izravnoj komunikaciji, već smo započeli. Poštovani državni tajniče, ovaj zakon, je proživio velike preinake u odnosu na prvo čitanje, mi ćemo u svojoj raspravi istaknuti, koje još odredbe smatramo spornim. Ja bi vas pitao samo u čl. 12. da standarde za bolničke knjižnice, npr. propisuje Ministarstvo kulture, a sadašnji zakon je to po meni, logičnije podijelio u četiri donositelja, tako da za specijalizirane knjižnice nadležan ministar prema području djelatnosti. Tako da npr. u ovom sadašnjem zakonu, standard za npr. bolnice, knjižnice, propisuje ministar kulture, a ne ministar zdravstva, šta smatrate po tom pitanju. Ovdje je sada temeljno pitanje, koliko možemo izvan Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja širiti, onda bi po tom ključu, za bilo koji oblik specijalne koji izlazi iz okvira ovog, trebali ići u nadležno ministarstvo, tako da smo išli sa ovim ključem da za narodne, specijalne i digitalne da je nadležan ministar za kulture, a školske, visokoškolske je nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U tom smislu doista ima i dio preklapanja, jer dio specijalnih će možda biti i unutar visokog školstva itd. ali mislimo da je ovo prikladna odredba, svako daljnje širenje, mislim da bi proizvelo dodatne probleme i bilo bi to teško tumačiti, hvala. Zastupnik Žagar javio se za repliku. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, dakle, u svom uvodnom izlaganja ste više vremena posvetili novim tehnologijama i ono što ovaj zakon unosi, ali kako to biva s novim tehnologijama, koliko nam pomažu, toliko otvaraju sve vaš problema.

Međutim, mene s ovog stajališta više zanima, ne ovaj dio arhiviranje digitalizacije sadržaja, već me više zanima, nešto što smo imali jučer ovdje na saborskoj raspravi, a to je pristupačnost mobilnih aplikacija i mrežnih stranica osoba s invaliditetom. I u tom kontekstu čl. 28. koji govori o Hrvatskoj knjižnici za slijepe, je dobar, međutim, ne vidim sada poveznicu između Središnjeg državnog ureda za digitalizaciju društva ovog zakona i onog zakona jučer. Možda bi na tome trebali više poraditi, kako bi taj pojam digitalizacije doživio u punom obliku. Zastupnica Dragana Jeckov, zatražila je repliku. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, smatrate li da i nakon drugog čitanja izmjena koje ste uvažili, da ste zaista isključili mogućnost da nestručni kadar zauzme vodeće pozicije u knjižnicama?

Hvala lijepo, poštovani državni tajniče, imam samo jedno pitanje za vas. Propisali ste uvjete za izbor ravnatelja javnih knjižnica koji kažu da osoba mora posjedovati adekvatno visokoškolko obrazovanje, odnosno razinu visokoškolskog obrazovanja, imati 5 godina rada u knjižnici i položen knjižničarski ispit, to su krucijalni uvjeti. Međutim, za ravnatelja Nacionalne sveučilišne knjižnice koliko vidim, možda krivo vidim osoba zapravo ne propisuje se uvjet da mora imati kao recimo osoba na nižoj razini u nekoj knjižnici najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci jer ste rekli da osoba da bi bila birana za ravnatelja NSK mora imati doktorat znanosti ili zvanje knjižničarskog savjetnika znači ne i i, najmanje 5 godina iskustva u kulturi, obrazovanju ili znanosti što god to značilo i neke uvjete propisane statutom što znamo ako nije propisano zakonom da ovaj uvjet nećemo [[Upadica: Hvala.]] nećemo propisivati statutom. Kao što sam kazao cijenjena zastupnice Glasovac u uvodnom izlaganju, Nacionalna sveučilišna knjižnica doista ima poseban status što zakonski definiramo i kroz hrvatski knjižnični sustav i posebnim poglavljem koji se odnosi NSK i smatrali smo da izbor ravnatelja NSK ne može imati praktički iste elemente kao izbor ravnatelja Narodne knjižnice.

Zastupnica Anka Mrak-Taritaš, javila se za repliku. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, uvaženi državni tajniče, u vašem uvodnom izlaganju ste u nekoliko navrata spomenuli činjenicu, mogućnost otvaranja privatnih knjižnica, pa me zanima da li uopće postoji takvih zahtjeva, da li postoji uopće takvih interesa, koliko je to uopće realno i zapravo ste govorili o tome da uvjete koje trebaju ispunit su uvjeti kao i bilo koja druga knjižnica osim što je ona u smislu upravljanja i u smislu financiranja na drugačiji način i u slučaju da takvih knjižnica bude u smislu nadzora i ostalih stvari koji će odnos biti ministarstva prema takvoj djelatnosti.

Cijenjena zastupnice Mrak-Taritaš tu treba biti vrlo u biti sažet, vrijeme ne dopušta širenje, da. Kazat ću vam, dakle postoji mogućnost osnivanja knjižnica unutar privatnog učilišta ili u sastavu ali u smislu drugom nismo primijetili zainteresiranost to sam se izrijekom raspitivao, toga trenutno nema, dakle može biti samo ovo i zbog tog smo htjeli stvorit pretpostavke za to. Stoga smo podvukli i ta knjižnica mora raditi kao javna služba u smislu dostupnosti i na nju se također odnosi stručni nadzor. I to evo, knjižničarska zajednica je primjerice bila zadovoljna sa takvim rješenjem. Prije nego nastavimo s daljnjim radom molio bi da pozdravimo svi učenike Srednje škole Krapina, koji su danas s nama na galeriji. [[Pljesak.]] Ako izvjestitelj odbora neće uzeti riječ, otvaram raspravu, prvi koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika MOST-a, u njihovo ime govorit će zastupnik Marko Sladoljev. Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pred nama je dakle drugo čitanje Zakona o knjižnicama koje je doživjelo doista velikih preinaka koje u drugom čitanju zapravo postiglo suglasje sa strukom.

Dakle, prema članku 10. školske ustanove, visoka učilišta i javni znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova odnosno posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom, visokim učilištem i javnim znanstvenim institutom mogu osigurati knjižnične usluge nužne za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti sukladno standardima iz članka 12. stavka 2. ovog zakona. Posljedice tako formuliranog članka je više. Prva vidljiva jest da se dovodi u pitanje dosadašnji zakon, zakonom propisani standard potpore obrazovanju i znanosti da visoka učilišta, znanstveni instituti moraju imati knjižnicu što se i vrednuje u postupcima vrednovanja tih ustanova. Otvaraju se također vrata i proizvoljnom zatvaranju knjižnice na visokoškolskim ustanovama u budućnosti, jednako kao što i svaka novo osnovana visoka škola, učilište neće morati niti razmišljati da na jednak način kao i druge ostvaruje iste standarde kvalitete potpore obrazovanja i znanosti te da jedna drugima budu nelojalna konkurencija. Za nas je neprihvatljiva i formulacija da bi javna knjižnica financirana javnim sredstvima u mnogim slučajevima trebala ta sredstva trošiti u korist nekog privatnog poduhvata, onako kako je sada po nama formulirano. Suštinski želi se ozakoniti sadašnje nelegalno stanje u kojem su i danas neka visoka učilišta koja ne ispunjavaju postojeću zakonsku obvezu. U ovako postavljenom članku 10. nema uopće obveze osnivanja knjižnice, čak ni roka za, po tome bi bilo koja visokoškolska ustanova mogla na temelju nekog ugovora o uslugama s nekom drugom bez ograničenja odustati od postojeće knjižnice u njezinom sastavu ili je ne osnovati uopće. Time ne samo što se financijski pogoduje nekim obrazovnim ustanovama koje ne žele knjižnicu, nego i potiče neravnopravnost i nestandardnost u njihovom radu. U pogledu pravnog prometa otvara se i različita pitanja zakonitosti npr. korištenje baza podataka, licenciranih za i nabavljenih specifično za javne ustanove. Pitanje standarda je posebno vidljivo, posebno štose radi o izravnoj suprotnosti sa svrhom standarda propisanih iz članka 12. Smisao se gubi pogotovo ako će visokoobrazovana znanstvena ustanova u postupku vrednovanja snositi posljedice svakog nedostataka u radu knjižnice, osiguranje dovoljne količine građa, prostora, djelatnika, radnog vremena knjižnice itd. I svaka druga ustanova će se lako izvući činjenicom da je sklopila ugovor s nekom javnom knjižnicom koja bi navodno trebala osigurati cjelokupno knjižnično poslovanje po standardu. Tu se i postavlja i dodatna pitanja ne samo tko će osigurati potrebna sredstva nego i mnogo praktičnih, tko će kao što je već napomenuto uopće moći koristiti baze podataka zbog toga što su licencirani ugovori vrlo striktni. Neke sklapa država isključivo za javno financiranje ustanove, neke ustanove striktno vezane uz njihovu ustanovu a dodatni je problem ako se kod ugovora neke obrazovne ustanove i javne knjižnice ... [[Govornik se ne razumije.]] radi o komercijalnoj transakciji, naplati usluge što mahom zabranjuje licencni ugovori za obrazovne ustanove. Pitanje pravne osobnosti i ovlasti djelovanja u pravnom prometu se također gomilaju pogotovo ako se radi o ustanovi s jedne strane i knjižnice u sastavu s druge strane. Osim već spomenutih pitanja javne knjižnice financiranja javnim sredstvima u korist nekog privatnog poduhvata, još dodatnih još problema nastaje ako se radi o dvije obrazovne ustanove koje sklapaju ugovor. Npr. jednog učilišta s knjižnicom i drugog učilišta bez knjižnice. Pitanje je i koji će studenti, građa i pristupi bazama prijaviti kod ustanove u postupku vrednovanja i kod nabavke baze podataka za potrebe licence. Hoće li isti prostor djelatnici, uvjeti rada pa čak i građa i pristupi bazama koji vrijeme da jednu knjižnicu, jednu ustanovu samo replicirati i ponoviti u slučaju druge. Takve virtualne situacije neće imati samo praktične posljedice u vidu neravnopravnosti kod postupka vrednovanja nego i ozbiljne pravne posljedice u pogledu pravne pripadnosti osoba, stvari, vlasništva, mogućnosti sklapanja licentnih ugovora za baze podataka i slično. Dodatno, standard za visokoškolske ustanove kojeg nema i kojeg tek treba donijeti i koji se navodi u članku 12., ne samo što bi se onda primjenjivao na tu jednu pružateljicu usluga već bise obzirom da ne piše koja javna knjižnica taj višeškolski standard mogao primjenjivati na neku javnu knjižnicu općeg karaktera koja uopće ne morate biti visokoškolska što je ne moguća situacija da jedna knjižnica operira prema dva standarda, pravno, logički i kao i prema svrsi samog standarda. U svjetlu svega rečenog, nije dovoljno samo prilagoditi sadašnji prijedlog članka 10., npr. polovičnim rješenjima tipa da na privatne školske ustanove i visoka učilišta mogu sklapati ugovore samo sa drugim privatnim knjižnicama, nikako javnim nego i prilagodba dovoljno dobra da ne bude samo pravno dubiozna nego da se izbjegne kaotična situacija tj. da se ne sroza već dosegnute standarde na svim obrazovnim ustanovama i ne pruža osnivačima tih ustanovama javnim a pogotovo privatnim, laka je mogućnost da izbjegavaju zakonske obveze, standarde, smanjuju troškove i budu nelojalni takmaci jedni drugim a postupak vrednovanja postaje farsa. Ponavljam, nezamislivo je i nemoguće da ono što bi prijedlog omogućio da standarde za visokoškolske knjižnice provode neke javne narodne knjižnice općeg karaktera, čak niti opće znanstvenog što je u naprijed čak i neizmjerljivo srozavanje visokoškolske i znanstvene djelatnosti. Obveza osnivanja knjižnice prema svemu navedenom mora biti i ostati jedino moguće i može se jedino formulirati rok za prilagodbu pogotovo i za već postojeće nezakonite situacije. Dakle, naš prijedlog zakona dakle novog članka 10. stavak 1. glasi dakle školske ustanove, visoka učilišta i javni i znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova. U ustanovama koja do stupanja na snagu ovoga zakona nisu ispunile tu obvezu, mogu u roku potrebnom da se osiguraju sredstva i osoblje za osnivanje knjižnice ne duljem od godinu dana od donošenja ovog zakona ili osnivanja nakon donošenja ovog zakona, privremeno posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom osigurati knjižnice usluge nužne za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti sukladno propisanim standardima. Drugo, miješanje pojmova privatno i javno je teza koja pravno ne stoji, da neka samostalna knjižnica mora imati pravni oblik svog osnivača ili da Zakon o uslugama i europsko zakonodavstvo inzistiraju da knjižnice moraju imati sve moguće pravne oblike. Takav europski propis ne postoji, dapače u više europskih direktiva, knjižnice se ističu kao baštinske ustanove a Zakon o uslugama ne odnosi se na ne gospodarske ustanove od općeg interesa u koju spadaju i knjižnične djelatnosti. Javni interes je iskazan i u samom članku 1. stavak 2. prijedloga zakona. Temeljna knjižnična djelatnost je posudba i po Zakonu o obveznim odnosima, mora biti nekomercijalnog karaktera. A sva dosadašnja knjižnična djelatnost u RH obavlja se kao nekomercijalna djelatnosti, toga je do sada bio propisan pravni okvir ustanove za samostalne knjižnice. Najprikladnije mjesto u zakonu za afirmaciju tog načela bio bi možda članak 3. stavak 2. i stavaka 3. no kako se tu radi o najopćenitijim definicijama bilokoje javne ili privatne knjižnice i knjižnice u sastavu kako jesu, za to bi bio bolji članak 9. koji po našem prijedlogu bi mogao glasiti, pod 1: javnu knjižnicu kao samostalnu ustanovu može osnivati RH, jedinice lokalne i područne samouprave, te pravna osoba u pretežitom vlasništvu RH i pod dva, privatnu knjižnicu kao samostalnu ustanovu može osnovati druga pravna fizička osoba. Dakle, uz ove, dakle, naše opservacije i primjedbe, evo, zahvaljujem na pažnji. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će zastupnica Sunčana Glavak.

Kolegice i kolege, 20. prosinca prošle godine je Vlada RH u saborsku proceduru uputila je Konačni prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Konačni prijedlog Zakona, kao što je djelomično podsjetio na to i državni tajnik Poljičak, došao je na naše saborske klupe nakon što je usuglašen sa strukom, sa knjižničarima, sa ljudima koji se bave knjižničnom djelatnošću. Smatram da je to bio dobar put s obzirom da su od prvog do drugog čitanja u kontinuitetu, razgovaralo se s ljudima koji neposredno rade u tim ustanovama i znaju kako se odvijaju procesi. Sve ovo što je iznijeto, pa eto, i kolega prije mene, mislim da suštinski ne mijenja ono što je dobro u Zakonu, a moramo biti svjesni toga da globalizacija, digitalna tehnologija, knjižnice stavljaju pred nove izazove u našem multikulturalnom okruženju. Riješene su Konačnim prijedlogom koji je pred nama i neke nedoumice iz prvog čitanja, o čemu smo raspravljali na Odboru i smatram da su te nedoumice na dobar način riješene. Bilo je puno prijepora ili prijepora oko definicije obavljanja knjižnične djelatnosti kao javne službe. Jasnije je to definirano u ovom Konačnom prijedlogu imajući u vidu da se stručni standardi za obavljanje knjižnične djelatnosti odnosi na sve vrste knjižnica, tako da je sada navedeno da javne i privatne knjižnice obavljaju knjižničnu djelatnost kao javnu službu. Dodana je i Odredba o javnoj knjižnici u sastavu. Bilo je riječi o pojmu digitalne knjižnice, dakle, i taj pojam je jasnije preciziran, riječ je o knjižnici koja pruža usluge korisnicima temeljem sustavnog upravljanja digitalnim sadržajem uz posebne funkcionalnosti vezano uz taj sadržaj u skladu s utvrđenim pravilima. Oko obveznog primjerka raspravljalo se također između dva čitanja i taj pojam sada je puno preciznije definiran, obuhvaća publikacije koje nakladnici u RH, a sukladno ovom zakonskom prijedlogu, dostavljaju besplatno i o svom trošku, Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu i drugim depozitnim knjižnicama radi pohrane i zaštite, te stvaranja Nacionalne zbirke knjižnične građe. Primatelji obveznog primjerka, to pitanje je riješeno na način da su nakladnici dužni obvezni primjerak besplatno, najkasnije u roku od 30 dana po završetku tiskanja ili proizvodnje, dostaviti NSK u Zagrebu, dva primjerka publikacija u obliku u kojem su objavljene, jedan primjerak dostavljaju Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, te po jedan primjerak publikacija Sveučilišnim knjižnicama, to je već bilo rečeno u Osijeku, Puli i Rijeci, kao i Mostaru, te Opće znanstvenim knjižnicama u Dubrovniku i Zadru. Iznimno od prethodno navedene Odredbe, za Sveučilišne knjižnice u Osijeku, Puli i Rijeci, kao i u Mostaru, te Opće znanstvene knjižnice u Dubrovniku i Zadru, vrste publikacija iz čl. 37. ovog Zakona koji su im nakladnici dužni dostaviti kao obvezni primjerak, mogu se Pravilnikom o obveznom primjerku utvrditi u suženom obujmu prema potrebama knjižnica. Nakladnik iznimno vrijednog i skupog izdanja, a kada o tome govorimo, riječ je o grafičkim mapama, bibliografskim izdanjima i sl., dužan je također dostaviti po jedan primjerak tekstualnog dijela NSK-a u Zagrebu. U svrhu učinkovitije provedbe u praksi je, uzimajući u obzir posebnosti u sustavu visokoškolskih knjižnica, omogućeno je da sastav Upravnog vijeća može biti uređen drukčije, posebnim Zakonom, o tome smo raspravljali, bilo je propitkivanja oko sastava Upravnog vijeća, npr. predstavnik studenata u Upravnom vijeću za Sveučilišne knjižnice. Što se tiče ovlasti za imenovanje ravnatelja javne knjižnice, evo i kroz replike bilo je postavljeno to pitanje, s obzirom na područje i djelatnosti za koje se može osnovati knjižnica, izmijenjena je ovlast za imenovanje ravnatelja javne knjižnice i sada na način da je određeno da ravnatelje javne knjižnice kojoj je osnivač odnosno suosnivač RH imenuje i razrješuje ministar u čijem je djelokrugu rad knjižnice, kako bi se izbjegla eventualna dvojba oko nadležnosti pojedinih Ministarstava, imajući u vidu pojedine vrste knjižnica. Također je propisano da ravnatelja javne knjižnice, kojoj je osnivač pravna osoba u pretežnom vlasništvu RH ili lokalne jedinice ili samouprave odnosno zajedno s njima druga pravna i fizička osoba, imenuje i razrješuje tijelo upravljanja te pravne osobe propisano posebnim Zakonom i Statutom s obzirom da je izostalo uređenje ove materije. Što se tiče imenovanja ravnatelja javne knjižnice i tu su izmijenjeni uvjeti nakon konzultacija sa strukom, tako da se pored drugih uvjeta traži odgovarajuće obrazovanje, te položen stručni knjižničarski ispit. U slučaju da natječaj mora biti ponovljen, može se imenovati kandidat bez položenog stručnog knjižničarskog ispita uz uvjet njegova polaganja u roku od 3 godine. Tu se problematiziralo odnosno realno se gledalo stanje, što je s onim manjim sredinama, što je sa manjim knjižnicama i mislim da je na ovakav način iznašlo se dobro rješenje. Nastavno na ove odredbe propisano je da se smatra da položen stručni knjižničarski ispit imaju i osobe koje su temeljem zakonskih odredbi istoga oslobođene prema ranijim propisima. Što se tiče tijela koje imaju knjižnice, bolje je to precizirano u čl. 21, riječ je o stručnom vijeću, dakle da stručno vijeće imaju i knjižnice u sastavu s više od 5 zaposlenika. Za voditelja knjižnice u sastavu propisani su uvjeti za imenovanje uz mogućnost da se to pitanje posebnim zakonom drukčije uredi. Kako bi se osiguralo financiranje zadaća koje je obavljaju u okviru knjižničnog sastava sustava RH tu je nova odredba da se sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu knjižničnog sastava RH osiguravaju iz državnog proračuna, pa je to ujedno i odgovor na neka pitanja koja su se ranije pojavila i to putem ministarstva nadležnog za kulturu te ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje. Što se tiče imenovanja i razrješenja članova Hrvatskog knjižničnog vijeća, određeno je da će se u slučaju razrješenja članova vijeća prije isteka mandata, novi članovi na njihovo mjesto imenovati samo za preostali dio mandata. Dakle, tu kako bismo izbjegli dvojbe u pogledu trajanja mandata. Što se tiče postupanja s građom, koja je u posjedu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, o tome smo jučer nešto razgovarali, zato je ovo bilo nastavno na današnju temu i raniji upiti, dakle radi utvrđivanja postupanja s tom građom, dodana je prijelazna odredba koja propisuje da se zbirka obveznog primjerka službenih publikacija nastala temeljem čl. 39 Zakona o knjižnicama, a koje se vodi u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, pripaja zbirci središnjeg kataloga službenih dokumenata RH u svrhu pohrane i zaštite građe te njezine trajne dostupnosti korisnicima, što je u konačnici najvažnije. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva tako je obvezan izvršiti digitalizaciju fizičkog dijela navedene građe te je predati nakon obavljene digitalizacije NSK u Zagrebu i tu će naravno biti potrebna sredstva, to je sasvim jasno, ona će se sigurno i na adekvatan način osigurati s obzirom da je nužno da se materijali digitaliziraju. Najvažnije je zapravo da knjižnična djelatnost bude u onoj svojoj osnovnoj funkciji, dakle osim posudbe, to je razvoj pismenosti, to je razvoj kulture, odgoja, obrazovanja i ona jest čuvar nacionalnog, književnog, znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva. Još jednom, pohvaljujem i dobro je što je u proces donošenja zakona bila uključena struka jer struka je kao i knjižnica više od mjesta na kojem se posuđuju knjige. Novije knjižnice suočene su i s novim izazovima i dobro je da kombiniraju, one možemo ih nazvati tradicionalne posudbene aktivnosti, ali uz spoj i uključivanje novih tehnologija jer i sami korisnici zahtijevaju otvorenost novim medijima i dostupnost tehnologije.

Naravno da očekujemo i dalje suradnju Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti sa strukom, a sve kako bismo naše knjižnice osuvremenili i naravno, osposobili da nam i dalje budu svojevrsni čuvari naše baštine.

U njihovo ime govorit će zastupnica Dragana Jeckov.

Dakle, u prvom čitanju istakli smo nekoliko važnih elemenata koje smo smatrali da će unaprijediti ovaj prijedlog zakona pa smo tako govorili o tome da je knjižnica djelatnost neprofitna i usmjerena na besplatno i svima dostupno osiguranje pristupa informacijama i kulturnim i stručnim znanstvenim sadržajima. Važno je da je nakon ove rasprave, da smo dobili dakle u drugom čitanju prijedlog zakona koji je dobar, koji je provodiv, sveobuhvatan i koji svim vrstama knjižnica kao i knjižničarima zaposlenim u njima omogućava podjednake uvjete rada i razvoja te omogućava preduvjete za razvoj knjižničnog sustava Hrvatske. U raspravi sam tada istakla važnu ulogu knjižnica u demokratizaciji društva, razvoju informacijskog društva kao i važnost knjižnične djelatnosti u cilju promicanja i razvoja pismenosti, kulture, obrazovanja, znanja te očuvanja nacionalnog, književnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva. Posebno sam se tada osvrnula na pravni okvir i organizaciju knjižnica nacionalnih manjina. Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, zaokružena je legislativa RH prema nacionalnim manjinama, osiguravanjem prava na služenje svojim jezikom i pismom. U vezi s tim, otvorene su i opremljene središnje knjižnice nacionalnih manjina kojih je trenutno 10. Uloga središnjih knjižnica je da kroz koordiniranu nabavu, centraliziranu obradu i rasparčavanje građe osigura korisnicima slobodan pristup informacijama na materinjem jeziku. Većina središnjih knjižnica nacionalnih manjina u RH formirana je 90.-ih godina pri čemu je njihov rad 2000. prešao u djelokrug Ministarstva kulture. U četvrt vijeka svog postojanja manjinske knjižnice postale su važna mjesta promoviranja, kako kulture nacionalnih manjina, tako i mjesto susretanja hrvatske kulture i kultura njihovih matičnih država. Ovaj model u praksi postoji skoro 30 godina i nije spomenut u starom zakonu pa smo postavili pitanje treba li status predvidjeti u ovom novom zakonskom prijedlogu. Središnje knjižnice nacionalnih manjina svojom multikulturnom djelatnošću doprinose razvoju tolerancije, uvažavanja i razumijevanja u RH.

Obrazloženje pojedinih prijedloga koje smo istakli u prvom čitanju ministrica se na njih referirala u samoj raspravi posebno po specifičnoj tematici po pitanju knjižnica nacionalnih manjina ističući dobru tradiciju koju ima RH kao i dakle legislativu, posebno dakle kada je u pitanju financiranje i nabavka knjiga te prostor da se taj položaj, ostavilo je dakle prostora da se taj položaj još unaprijedi uredi. Pa smo dakle dobili objašnjenje da knjižnice nacionalnih manjina po svojoj definiciji nisu knjižnice, one su zapravo zbirke unutar narodnih knjižnica osim prosvjetne knjižnice koja je osnovana odnosno koja ima dugu tradiciju ali je osnovala udruga. Dakle ove zbirke kako nam je objašnjeno uređuju se podzakonskim aktima i nikakve detalje o bilo kojim zbirkama ovim prijedlogom zakona se nije dakle uređivalo. U prvom čitanju smo govorili i svakako pozdravljamo ove dopune i izmjene koje su nastupile u suradnji sa strukom međutim ipak ja bih još spomenula dakle u članku 10. stavak 1. da su školske ustanove i visoka učilišta i javni, znanstveni instituti dužni osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova s čime se slažemo. Dakle ali već u nastavku rečenice navodi se kako se definira da visoka učilišta i javni znanstveni instituti mogu potpisati ugovor sa kojom drugom vrstom knjižnica. Međutim iako je jasno da je prihvaćeno da se u školama moraju osnovati knjižnice što se instituta i visokih učilišta tiče i dalje je ostavljena mogućnost da mogu potpisati ugovor i ne moraju osnivati svoje knjižnice. Dakle smatram nedovoljno precizno navedeno tko je obavezan a tko nije. Jasno je kako su školske obavezne ali za visokoškolske ustanove i javne, znanstvene institute i dalje piše da su dužni ali i da mogu.

Zato smatram da ovo rješenje nije dobro i da bi bolje bilo da u navedenom stavku piše školske ustanove i visoka učilišta i javni znanstveni instituti dužni su osnovati knjižnicu u sastavu tih ustanova a visoka učilišta i javni znanstveni instituti mogu posebnim ugovorom s kojom drugom javnom knjižnicom osigurati knjižnične usluge. Knjižnične usluge nužne su za obavljanje nastavne i znanstvene djelatnosti sukladno standardima iz članka 12 stavak 2. ovog zakona. Nadalje, u članku 20. dakle ipak je dovedeno malo u povoljnije stanje nego što je bilo prvobitno predloženo ali nigdje se ne naglašava važnost činjenice da ravnatelji moraju biti informacijski stručnjak. Stoga bi bilo dobro da se u stavku 9. doda sintagma iz područja informacijskih znanosti ispred riječi položen stručni knjižničarski ispit. Jasno je da je netko tko je položio stručni knjižničarski ispit vjerojatno ima i nekakav studij iz polja informacijskih znanosti ali isto tako ima i onih koji su davno po starom dakle mogli da imaju bilo koji fakultet i položen stručni knjižničarski ispit i to je dakle i oni su sada knjižničari. Na ovaj način bi se onemogućila izravna konkurencija nestručnog kadra u odnosu na stručni kadar koji se već dulji niz godina obrazuje u visokoškolskim ustanovama u RH koje školuju informacijske stručnjake, dakle knjižničarstvo, informatologija i slično, upravo zbog toga sam vam postavila pitanje na koje ste mi odgovorili. Nadalje, ako bi se stavak 9. koncipirao na predloženi način omogućilo bi se izravna zastupljenost stručnog kadra na rukovodećim pozicijama i u knjižnicama a istovremeno bi se stavkom 10. propisalo što ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava ovaj kriterij. Nakon što sam objasnila, neću sad čitati kao bi to trebalo izgledati to je sad već nešto o čemu više nema prostora za razgovor. Isto tako trebali bi stavkom 10. ovog članka obvezati eventualnog ravnatelja knjižnice koji nema završeni odgovarajući studij da ga u određenom roku završi npr. u roku od 3 godine pa bi u tom slučaju stavak 10. istog članka trebao glasiti: Iznimno od stavka 9. ovog članka ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja javne knjižnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski i sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij uz uvjet stjecanja odgovarajuće kvalifikacije iz područja informacijskih znanosti te polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od 3 godine od dana imenovanja te ispunjavanje drugih uvjeta propisanih statutom. Na ovaj način bi se svakako omogućilo zapošljavanje nestručne osobe u slučaju da na natječaj ne javi stručna osoba ali bi se ta nestručna osoba istovremeno obvezala da postane stručna u propisanom roku. Na ovaj bi se način ponovno izbjeglo stanje da u knjižnicama u nedogled i na čelnim pozicijama imamo nestručni kadar. Mislim da bi to bilo pošteno za sve. Također pohvaljujem uvažene izmjene koje su nastupile između dva čitanja, također pohvaljujem odličnu praksu koja je do sada postojala kada su u pitanju knjižnice nacionalnih manjina, koje su se financirale putem Ministarstva kulture, te se nadam u tom smislu da takva praksa će postojati i u buduće. I Klub zastupnika SDSS-a će podržati predloženi prijedlog Zakona o knjižnicama, kako je navedeno. Zahvaljujem. Klub zastupnika SDP-a također se je javio u sudjelovanje u raspravi, zastupnica Sabina Glasnovac, govorit će u njihovo ime. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Dobro je da, evo jučer smo imali baš jedan zakon o kojem smo raspravljali u Hrvatskom saboru, koji je doživio, odnosno, više zakona iz područja Ministarstva socijalne skrbi, koje su između prvog i drugog čitanja, sukladno i uvažavanje rasprava i argumente zastupnika u Hrvatskom saboru, doživjeli poprilične izmjene u odnosu na prvo čitanje u konačni prijedlog ovog zakona. Isto tako i ovdje i to mi je jako drago. To mi samo pokazuje da ipak ove rasprave u Hrvatskom saboru, i na odborima, nisu uzalud vođenje i da ipak može doći do bitnijih iskoraka, uvažavanje argumenata koje se iznesu u raspravi, implementaciju istih u zakonska rješenja. Mi znamo da je ovaj zakon u prvom čitanju, imao nešto više od 3000 primjedbi dospjelih na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, znamo da nažalost, prilikom izrade prijedloga zakona koji je upućen u Hrvatski sabor u prvom čitanju nije se dovoljno konzultirao sa strukom i rasprava u Hrvatskom saboru je bila zaista burna, ali je očito bila i poučna, jer evo, nakon rasprave u 1. čitanju imamo potpuno drugačiji prijedlog zakona gdje se nakon toga sijelo i za stol sa predstavnicima struke i neke stvari su se bolje reguliraju. U interesu društvenom, naravno, ali i u interesu, odnosno, uvažavajući mišljenje onih koji zapravo da bismo postigli taj društveni interes nosi taj cijeli sustav na sebe na leđima, to su ljudi koji su stručni u ovom području, koji rade u knjižnicama i stručni su u ovom području. Ono što pozdravljamo, je da se malo jasnije, preciznije definirao pojam digitalnih knjižnica, ono što također pozdravljamo jest izmjena u smislu da se pokušava novim zakonskim rješenjem spriječiti zlouporaba zakona u smislu da na čelu knjižnica iamo osobe koje su nestručne, pa se nadam, samo ću spomenuti, da više se neće dogoditi da tamo u nekom Slunju, za ravnatelja, v.d. kako god bude imenovana, vodoinstalater, samo zbog toga što ima iskaznicu vladajuće stranke. Iskreno se nadam, da do toga više, sudeći prema ovim novo postavljenim kriterijima, neće moći doći. Dobro je i to što ste između prvog i drugog čitanja, izmijenili, odnosno, pokušali usuglasiti jednak stručni knjižničarski standard za privatne i javne knjižnice, međutim, žao mi je što do ujednačavanja tog standarda, nije došlo i kod propisivanja uvjeta, za osnivanje, za izmjene statusa kod ove 2 vrste knjižnica, a o tome ću isto reći malo kasnije. To su sve pozitivne strane zakona, znači, uvažanje struke, uvažavanje rasprave u Hrvatskom saboru, koji često komuniciraju s ljudima koji su aktivno zainteresirani za određena zakonska rješenja, koji ovdje, zapravo suglasnogovornici njihovih stavova, dobro je to što su se izmijenile određene stvari. Ono što smatramo da u ovom zakonu i dalje, u konačnom prijedlogu nije dobro, jest što te se očito vrlo jasno odredili prema tome da iz zakona izbacite knjižničarska zvanja. Vi znate zašto ste to napravili, ja bih voljela ovdje evo čuti, u vašem obećanju što je razlog tome da smo u dosadašnjem postojećem zakonu imali vrlo jasno taksativno navedeno što su to, koja su to knjižničarska zvanja. Sada ćemo te definicije, odnosno, te propise nešto što osigurava stručnost i standard u radu knjižnice, neovisno o kojim vrstama knjižnica se radilo. To ćemo vjerojatno propisivati nekakvim drugim standardima, kroz neke pravilnike ili podzakonske akte. Mislim da je tome i struke, dio struke se slaže s time, da je tome bilo mjesto u zakonu. Drugo što smatramo da je trebalo biti možda bolje regulirano, odnosno, i dalje ostaje na neki način nejasno kroz ovaj zakon, je zašto ste odustali od toga da i dalje imamo podjelu knjižnica na samostalne i knjižnice u sastavu, a onda pod podjelu samostalnih knjižnica na privatne i javne. Sada zapravo nemamo nigdje se ne spominje podjela knjižnica na samostalne i knjižnice u sastavu, iako se u samom pojmovniku, spominje što su to knjižnice u sastavu, ali oni kao ta kategorija naprosto ne postoje, a znamo da oni itekako egzistiraju u realnom životu kao ustrojstvene jedinice ustanova ili drugih pravnih osoba, neovisno o ovoj glavnoj vašoj podijeli na narodno školske, visokoškolske znanstvene specijalne itd. Drugo, što smatramo da smo se doveli možda u određeni disbalans ili u kontradiktornu situaciju, je to što nam je potpuno jasno i vi ste to gospodine državni tajniče u svom uvodnom izlaganju naglasili, znači knjižnice imaju misiju neprofitnih ustanova, imaju njihova djelatnost je javna, one su do sada bile i mogle biti registrirane samo i isključivo kao javne ustanove koje osiguravaju jednakopravan i besplatan pristup i informacijama i zabilježenom znanju. To su za nas bile knjižnice, znači ustanove od općeg interesa koje osiguravaju besplatan i jednak pristup dostupnim informacijama i zabilježenom znanju. E sad. I tu je bitna ta nekomercijalna djelatnost knjižnica, ali vi u vašem obrazloženju novog i prvog i drugog čitanja prijedloga zakona kažete da je upravo ta činjenica da su se do sada knjižnice mogle osnivati jedino i isključivo kao ustanove, bila prepreka u pogledu osnivanja knjižnica i da treba omogućiti obavljanje knjižnica i djelatnosti bez ograničenja s obzirom na pravni oblik. To bi značilo da od sutra, kad mi usvojimo ovaj zakon se knjižnice mogu osnovati kao trgovačka društva. To i piše. I kao zadruge. E sad, a definicija, sama definicija trgovačkog društva je da je to zapravo pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili bilo koju drugu djelatnost radi ostvarivanja dobiti, proizvodnji, prometom roba ili pružanjem usluga. Ja bih voljela, evo kad biste mi samo objasnili, kako ćemo pomiriti te dvije kategorije, znači knjižnice kao neprofitne ustanove, ali isto tako s druge strane prostor za registraciju odnosno osnivanjem istih kao privatnih ustanova odnosno u vlasništvu pojedinih subjekata koji u svom habitusu imaju načelo poslovanja, načelo dobiti, načelo trgovanja pružanja usluge, ali za određene materijalna sredstva ili materijalne neke druge vrijednosti. Treće, kod knjižnica u sastavu koje funkcioniraju u sklopu drugih ustanova pa evo tu imamo dosta knjižnica koje funkcioniraju u sklopu bolničkih ustanova, mislim da je čak propisana zakonska obaveza u nekim drugim zakonima, da su te zdravstvene ustanove dužne u registar djelatnosti neovisno o tome što je njihova primarna djelatnost zdravstvena djelatnost i pružanje zdravstvenih usluga, dužne su upisati u registar djelatnosti isto tako i knjižničnu djelatnost. Uvidom u registar zapravo je vidljivo da niti jedna od zdravstvenih ustanova, ako hoćete bolnica, a ima ih više od 20 koje u svom sastavu posjeduju knjižnice, nemaju upisano knjižničnu djelatnost iako su to dužni sukladno, čini mi se nekim drugim zakonima, ispravite me ako griješim. Zašto je tome tako i možemo li mi, jesmo li mogli u ovom zakonu striktno propisati odredbu kojim ćemo ih obvezati da to i čime? Nemali broj puta su zapravo komisija za bolničke knjižnice je pohodila Ministarstvo zdravstva i inzistirala upravo na primjeni zakonu u ovome dijelu. Nažalost od 2015. oni to čine bez uspjeha. Četvrto, kada govorimo o uvjetima za izbor ravnatelja knjižnica dobro je da se propisalo da su uvjeti za izbor ravnatelja adekvatna razina visokoškolskog obrazovanja, položen stručni knjižničarski ispit, što do sada nije bio slučaj, četverogodišnji plan rada i najmanje 5 godina iskustva u knjižničarskoj djelatnosti i to vrijedi za većinu javnih knjižnica u RH. E sad, kod nacionalne sveučilišne knjižnice smo napravili, malo drugačije smo posložili stvari. Do sada je bilo potrebno da imate odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, da imate objavljene stručne, znanstvene i druge radove, bilo je potrebno da imate iskustvo u upravljanju nekom knjižničnom ustanovom, to od sutra više neće biti slučaj. Bit će potrebno samo da budete doktor znanosti, neovisno kojih, prometnih, bilo kojih, dakle bilo kojih. Ili da ste doktor znanosti i da ste bili ministar u nekom ministarstvu duže od 4 godine, možda i ne, i da zapravo vas netko proglasi, recimo Ministarstvo obrazovanja i da vas netko proglasi kompetentnim za upravljanje nacionalnom sveučilišnom knjižnicom jer vi kažete da je prvi uvjet ili doktor znanosti ili knjižničarski savjetnik. Ali nije to isto, knjižničarski savjetnik da bi to postao u svojoj struci na neki način top, ono creme de la creme, u svojoj struci, mora imati određeno iskustvo, određene kriterije, a doktor znanosti, mislim časno je to i svaka čast ljudima koji postignu tu najvišu razinu obrazovanja, ali znači li to da ste doktor znanosti nekih nesrodnih, apsolutno znanosti ili područja, znači li to da ćete vi shvatiti i moći stručno upravljati jednom tako važnom krovnom institucijom, knjižničarskom institucijom u RH. Znači ne traži se de facto nikakvo iskustvo u knjižnicama, u prijevodu. Samo u upravljanju u nekim odgojno-obrazovnim ili kulturnim ustanovama, što god to značilo. I završno, obvezni primjerak smatramo da se ovim načinom da će se potpisat pravilnikom i jamčiti da sve se recimo sveučilišne knjižnice kao što je to do sada bio slučaj imaju pravo odnosno njihovi studenti, zaposlenici imaju pravo dostupne informacije, objavljene znanstvene radove, ne mora nužno jamčiti da će to isto pravo biti konzumirano, bolje bi bilo da smo kao do sada u zakonu imali vro jasno definirano tko ima pravo i kome se sve dostavlja obvezni primjerak svega što je producirano, svega što je nastalo, svega što je proizvedeno u RH. I ono što smatramo i slažemo sa kolegama koji su već to istaknuli ovdje prethodnim raspravama, smatramo da bi uvjet za dobivanje željenog statusa školske ustanove, visokih učilišta, javnih zdravstvenih instituta, klinički bolnički centar i kliničkih bolnica, trebala biti obveza osnivanja knjižnice kao samostalno ustrojstvene jedinice u svojim ustanovama da se izbjegne ova zapravo mogućnost da uopće ne moraju imati u svom sastavu ustrojstvenu jedinicu, knjižnicu, nego mogu sklopiti ugovor sa nekom drugom knjižnicom koja će mu onda pružati uslugu ali jasno na koje vrijeme, pod kojim uvjetima, to je prostor koji zapravo tu miješamo kruške i jabuke i mislimo da bi tu moglo doći do određenih zlouporaba i do narušavanja standarda i to bi završno bilo to u ime Kluba zastupnika SDP-a iako smo iznijeli ovako dosta sitnih primjedbi i stvari koje smatramo da bi mogle biti bolje regulirano ovim zakonom, držimo da je ovo ipak iskorak u odnosu na prvo čitanje i to ćemo vrednovati.

Kolegice i kolege, knjižničarstvo je vrlo stara struka pođemo li od Aleksandrijske knjižnice, vidjet ćemo da je u domeni kulturnih djelatnosti vjerojatno jedna od najstarijih. Unatoč tome što su mnogi knjizi proricali lošu budućnost, proricali su da će nestati taj pisani medij, to se nije dogodilo i neće se vjerojatno dogoditi. Knjiga u pisano odnosno tiskanom obliku ne samo kao dio baštine nego i kao dio svakodnevnice, preživljava , ima svoju nezaobilaznu vrijednost. Naravno ne treba smetnuti s uma da je era digitalizacije ušla već odavno i u sferu svih pisanih medija pa tako i same knjige ali ona je čini se, proširila zapravo krug korisnika i na neki način olakšala pristup knjizi a knjigu kao tiskani medij nije uništila. Ovaj zakon kojega sad proučavamo i ocjenjujemo u drugome čitanju, definitivno je postigao određeni napredak od prvoga čitanja i to je ono što ćemo pozdraviti, klub GLAS-a i HSU-a u tom smislu prihvaća ovaj prijedlog ali želimo istaknuti obvezu i nas kao zakonodavca ali i Vlade kao predlagatelja da se upravo vodi računa o modernitetu i o budućnosti ove djelatnosti.

Nama je u interesu da opstanu lokalne knjižnice. Nama je u interesu da knjižnica bude u svakome gradu, u svakoj općini a ne da sužavamo tak prostor i da zbog formalnih uvjeta praktički zatvorimo vrata budućnosti tih knjižnica. Knjižnice su danas mnogo više od čuvališta tiskanih knjiga, mnogo više od čitaonica, one su već dugo osobito u manjim sredinama i osobito tamo gdje ih vode ljudi koji su proaktivni i kreativni, kulturni centri u širemu smislu. Ne samo oni koji se bave knjigom kao takvom nego i kulturom u širemu smislu. U tome smislu mnoge knjižnice djeluju kao pravni kulturni i informativni centri u svojim sredinama organizirajući tribine, prezentacije, ako hoćete i filmske projekcije, razgovore, ne samo sa književnicima, nego sa ljudima iz kulture u širemu smislu. Isto tako i mjesto održavanja izložbe, to su načini kako dovesti i nove generacije u prostor knjižnica, kako ih naviknuti i privići knjizi. Zato im treba otvoriti prostor da i te multimedijalne funkcije jednako uspješno obavljaju kao i funkciju čuvanja tiskanoga fundusa. A što se tiče čuvanja tiskanog fundusa, nitko ne vodi računa o činjenici da ogromna količina knjiga naprosto propada. Vrlo je relevantno iskustvo pa ako hoćete i svjedočenje čitavog niza antikvara u Hrvatskoj koji svjedoče da više ne mogu primati knjige jer nemaju kud s njima a zapravo iz danas u dana ponuda navodna je sve veća, o čemu se radi? Radi se o tome da nove generacije ili zbog uvjeta stanovanja ili zbog nekih drugih interesa koje naslijede knjižnice svojih roditelja ili svojih baka i djedova, uglavnom te knjižnice bacaju. Taj knjižni fond ponekad iznimno vrijedan nude antikvarima ako ih ne mogu primiti, uglavnom ih bacaju. Lokalne knjižnice nisu uopće zainteresirane za to u pravilu a trebale bi biti.

Ta književna građa u pravilu propada. Morali bismo voditi računa o tome, to se jednako odnosi i na arhive. Recimo imamo slučaju i mome gradu. Samo paralelu da povučem.

Nalaze se u njegovoj garaži i nitko u mome gradu nije zainteresiran da preuzme tu građu koja je fenomenalan svjedok vremena. Danas-sutra kad ga više bude, pitanje je hoće li njegovi nasljednici to što je ostavština cijeniti, spasiti na neki način ili će to završiti u smeću. Mnogo toga sličnog, pisane građe, tiskanih knjiga se nalazi na policama stanova koji će se isprazniti, preuređivati, prodavati i završavat će na otpadu. Ne bi bilo loše da budemo svjesni da osnivač katkad nemaju dovoljno sredstava s jedne strane za obnovu i popunu samoga fundusa jer gradi ili općina koji su osnivači javne knjižnice ujedno su dužni i u proračunima osigurati sredstva ne samo za njen rad nego i za obnovu i dopunu fundusa. Oni koji to mogu sebi priuštiti strašno dobro pomažu, da knjižnice mogu parirati i novim naslovima i količinama i potrebama nove čitateljske publike ili suvremenim potrebama postojeće čitateljske publike. Tamo gdje novca nema, moramo znati da su lokalne knjižnice u velikim problemima jer nemaju sredstva za nabavku knjiga. Priča o obveznom primjerku pokriva samo najveće, pokriva Nacionalnu sveučilišnu biblioteku, ali ti obvezni primjerci ne stižu do onih drugih. S druge strane, kvote otkupa knjiga od Ministarstva kulture su mala, što znači otkupiti 20 primjeraka jedne knjige? U eri u kojoj su izdavači sretni ako mogu knjigu izdati u 200 ili 300, puna šaka brade ako je to 500 primjeraka, kako ćemo onda osigurati da ta knjiga dospije u sve knjižnice Hrvatske? U svakome slučaju, treba relaksirati uvjete rada knjižnica, omogućiti im da ti uvjeti budu što bolji. S druge strane, otvoriti njihova vrata. Ako hoćete i za privatna partnerstva. Ne samo u smislu podjele na javne i privatne knjižnice nego i na mogućnost da se knjižnice bave izdavaštvom, na mogućnost da ulaze u sponzorske odnose, da se preko sponzorstava onih koji cijene knjigu i tiskanu riječ, ostvaruju novi projekti, promocije tiskanog blaga Hrvatske. Sve je to dio ukupne naše politike kad se govori o knjižarstvu, knjižničarstvu, pisanim medijima a u užem smislu o knjizi kao takvoj. Malo smo mi svjesni činjenice da mi u svojoj baštini kad se sve zbroji i oduzme ne vodimo računa. Ili vodimo jako malo. Na prste jedne ruke možete pobrojati validne izložbe koje je Hrvatska organizirala u inozemstvu da prezentira svoju kulturnu baštinu. Vrhunac su izložbe fotografija jer su lako prenosive, jeftine, a što je s drugom građom koja je mobilna, što je s baštinom u širem smislu, što je s našom brigom recimo u konkretnom ovom slučaju o književnoj baštini? Koliko smo mi hrvatskih autora do sada stimulirali za prevođenje? Malo, premalo. Ne bi bilo loše da u tome smislu revidiramo naš ukupni odnos prema vlastitoj baštini jer nacionalističke i šovinističke fore su čisto prodavanje magle. Ukoliko pogledate malo bolje, iza njih ne stoji apsolutno nikakva briga ni za narod ni za njegovu prošlost ni budućnost. Oni koji vode računa o tome, to su pravi domoljubi, oni čuvaju i omogućavaju za budućnost da baština postane između ostaloga ne samo očuvana nego i motiv i izvorište za nova stvaranja. Da se vratim na osnovnu temu, klub GLAS-a i HSU-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Klub zastupnika HSS-a također se javio za raspravu, u njihovo ime govorit će zastupnik Davor Vlaović.

Svi se slažemo da je ovo važan zakon koji potiče razvoj knjižnične djelatnosti u cilju promicanja i razvoja pismenosti, kulture, odgoja, obrazovanja, znanosti, izvrsnosti i očuvanju nacionalnog i znanstvenog stvaralaštva i ono što je važno, osigurava dostupnost knjižnične građe informacija ljudima. Nije zgorega ponoviti da mi u Hrvatskoj imamo preko 1600 knjižnica i negdje oko milijun i 300 tisuća upisanih članova tih knjižnica. I da nam je želja donošenje ovog zakona jasnije definirati ovu djelatnost, ali učiniti dostupniju knjigu svakom našem građaninu u RH sa željom da ih bude dogodine i više upisanih u te knjižnice i da imamo više knjižnica u cijeloj RH, pogotovo u ruralnim područjima. Ovdje je bilo više primjedbi, pa se, evo i mi iz kluba HSS-a pridružujemo razmišljanjima da visokoškolske ustanove koje nemaju osnove vlastitu knjižnicu bi to trebale imati. Prvo zbog studenata koji moraju imati dostupnu građu za svoje znanstveno usavršavanje i stručno napredovanje, ali s druge strane, zbog jednakopravnosti nastupa na tržištu tih ustanova i da tu ne bude mogućnosti za zlouporabe, tako da, naš prijedlog iz HSS-a, da, ok, sad nemaju vlastite knjižnice, mogu to ugovorom potpisati sa drugim visokoškolskim ustanova, ali da se odredi rok, evo, po nama je dostatan rok od 5 godina da moraju osnovati vlastite knjižnice u svojim visokoškolskim ustanovama zbog jednakopravnosti i jednakog položaja na tržištu i mislim da bi to bio dobar prijedlog. Da je to dobar prijedlog. Također kad je riječ o mogućnosti osnivanja privatnih knjižnica, naravno da mi iz HSS-a zagovaramo slobodu i tržište i svakom da se bazi biznisom i to je i ustavno pravo da svatko ima pravo na rad, a onda i osnivanje vlastite djelatnosti. Međutim ono što mi ne želimo da se dogodi, što nije dobro, a ostavlja ovaj zakon mogućnost, da se javnim novcem financira i privatne knjižnice, e to bi trebalo preciznije napisati, ovdje je samo navedeno da se mogu osnovati, ali nije navedeno da se ne smiju javnim novcem poreznih obveznika financirati privatne knjižnice, pa bih molio tu objašnjenje i ako će ići nakon ovoga neki podzakonski akt gdje će to biti definirano da se ne može javnim novcem poreznih obveznika financirati privatne knjižnice. Naravno da su knjižnice važne u daljnjem opismenjavanju stanovništva u RH, mi imamo zadovoljavajuću stopu da je 97% stanovnika RH pismeno, međutim još uvijek je potrebno raditi na informatičkom opismenjavanju, digitalnom, financijskom, pa i širenju demokratske kulture i dijaloga u jednaku šansu za sve i svakom dati prostora da štiti svoje i nacionalne i svoje integritet svoje manjine i dobro je da se to ovim zakonom i definira. HSS, odnosno Radić, uočio važnost opismenjavanja, tada je većina stanovništva u Hrvatskoj bila nepismena i osnivanjem upravo narodnih knjižnica odnosno čitaonica po svim selima širio pismenost jer jedino pismen narod može usvajati nova znanja i vještine i može širiti i razvoj demokratskog društva pa i gospodarstva. I stoga, evo, zagovaramo da se u čl. 10 precizira na koji način bi se osnovale knjižnice u općinama i gradovima koji imaju manje od 3000 stanovnika jer mi nismo zadovoljni kako je ovdje navedeno da oni ne moraju osnovati javnu knjižnicu, narodnu knjižnicu nego da mogu sklapati ugovore sa susjednim općinama koje imaju, to je uvažavajući financijske kapacitete jedinica lokalne samouprave koji imaju manje od 3000 stanovnika možda i dobar prijedlog, ali uvažavajući potrebe stanovništva koji žive u tim općinama, u tim naseljima, to nije dobro i trebalo bi zakonski odrediti da se osnuju knjižnice i u tim općinama koje su manje od 3000 stanovnika i da im se financijski pomogle u tom dijelu jer ako vi u jednoj općini nemate knjižnicu, nemate poštu, nemate trgovinu, pa kako ćemo onda zaustaviti iseljavanje iz Slavonije, Baranje, Srijema, Like i drugih nerazvijenih krajeva. Jedan od preduvjeta ostanka na tim područjima je da imaju i dostupnu knjigu, da imaju knjižnicu na svoj terenu, ako je to zagovarao Radić početkom 20. st. mislim da i mi danas moramo reći da, treba knjižnica u svakoj općini i gradu, dokle god ih kao takve nismo odlučili ukinuti ili spajati sa drugim i susjednim općinama, onda bi trebali imati i knjižnicu u svojem selu, odnosno u svojoj općini. Također u čl. 10. st. 4 stoji da se moraju na tim područjima gdje nema knjižnice osigurati pokretne knjižnice, međutim ne definira se da li je to jednom tjedno, jednom mjesečno, jednom godišnje, pa je moje pitanje da li će se to nekim podzakonskim aktom definirati i ako hoće, da to evo javnost zna koji je to opseg, koji je obim i kolika bi bila onda dostupnost tih pokretnih knjižnica na tim područjima. Također kad je riječ o zapošljavanju ravnatelja i stručnih sposobnosti koje ta osoba mora imati za ravnatelja knjižnice, bilo je dosta primjedbi, one su i uvažene i popravljene, ali evo još jedna od strane HSS-a je da kad je riječ o stručnom knjižničarskom ispitu, navedeno je da se mora, ako ga nema, osoba koje je imenovana za ravnatelja položiti u roku 3 godine. Mislimo da je to predug rok, da je u većini drugih i sličnih natječaja to da se mora položiti u roku godinu ili godinu i pol dana i da bi to taj rok trebao se skratiti jer ako imenujete ravnatelja na 4 godine, a on tek za 3 godine mora položiti stručni knjižničarski ispit, onda je to predug rok i mislim da je primjereniji rok od jedne godine. I evo, želim pohvaliti i pitati, da li je ono točno kako je najavljeno da će se ići u obnovu i izgradnju knjižnice u Vinkovcima, pa bih molio u završnoj riječi čuti u kojoj je fazi to, da li je završena obnova knjižnice u Požegi, al naravno pozvati evo nadležno ministarstvo da pomogne u radu i knjižnicama i u Novoj Gradiški i u Slavonskom Brodu i u Županji, Iloku, Lipiku i Pakracu jer dosta je tamo građe tokom Domovinskog rata nestalo i uništeno. Podsjetio bi da tu nisu samo pružanje usluge našim čitateljima kroz knjigu, nego da se i niz drugih kulturnih sadržaja odvija u tim knjižnicama i da treba pohvaliti te uprave i lokalnu samoupravu koja daje tu svoj napor i da sigurno treba pomoći sredinama, a naravno opet je to vezano s proračunom. Mislim da mi moramo konačno izdvajati i više sredstava za Ministarstvo kulture i za kulturu u Hrvatskoj. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se zastupnik Goran Aleksić. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva, knjiga je nešto posebno. Kada uđem u knjižnicu imam osjećaj da sam ušao u neko posebno mjesto i ja se osjećam drugačije. Od malih nogu obožavam čitanje, nažalost zadnje dvije godine čitam jako malo jer sam posvećen nekim drugim stvarima, ali moram reći da ovaj zakon koji je potrebno donijeti ja osobno ću podržati. Podržat ću ga zbog toga jer sam u kontaktu sa knjižničarima zaključio da su oni tim zakonom sada zadovoljni, možda nisu u potpunosti, ali kompromisno je to sada u redu i zbog toga ću ja podržati taj zakon. Knjižnice nisu samo mjesto gdje se posuđuje knjige, knjižnice su i mjesta gdje se kulturno uzdižemo, ali uistinu se uzdižemo kulturno, jer tamo se događaju i likovne izložbe, tamo se događaju recitali, tamo se događaju muzički događaji, knjižnice su uistinu posebna mjesta koja, na koja ne smijemo zaboraviti i koja moraju ostati na jednom pijedestalu u RH. Evo ne bih više previše širio da ne uđem u neku patetiku, ali bih ovdje posebno još pozdravio neke moje drage knjižničarke, iskoristi ću priliku javno pozdraviti za mene najbolju knjižničarku u RH ravnateljicu Knjižnice Bogdana Ogrizovića, Jasnu Kovačević iz Zagreba i moju dragu knjižničarku iz Kutine Jadranku Delponte s kojom sam također proveo vrlo ugodne trenutke u kulturnim druženjima. Podržat ću zakon. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege evo pred nama je u drugom čitanju Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kao što je kolega Beus Richembergh rekao u ime Kluba GLAS-a i HSU-a mi ćemo podržati ovaj zakon, ali u zakonu nekako treba razmišljati o bilo kojem nekoliko smjerova. Jedna od stvari koje valja pohvaliti je taj razgovor i taj napor koji je ministarstvo uložilo između prvog i drugog čitanja da se poboljša. Da, ne samo da ono što su saborski zastupnici u prvom čitanju naglasili o čemu smo raspravljali po odborima i na plenarnoj sjednici, nego kao što je državni tajnik rekao se je razgovaralo sa strukom i glavninu prijepora koji je bilo ste pokušali riješiti očito su još neke stvari ostale koje nisu, ali to je zapravo smisao dva čitanja zakona. Nije smisao dva čitanja zakona da bih rekli evo mi zakone donosimo u dva čitanja, nego ono što u prvom čitanju se ukaže kao prijepor da se proba riješiti i nema čarobnog štapića. I nitko od nas ne može riješiti sve, ali ako dobijete s terena nekakve signale da imate zakon koji u principu više-manje zadovoljava svih njih onda je to pokazatelj, napravljen je dobar posao, dobit ćemo jedan dobar pristojan zakon i onda dolazimo do realizacije i do stvarnosti. Znate, možete imati dobar, kvalitetan zakon ali onda u realizaciji vidjeti da ima niz problema. I tu je umješnost svakog ministarstva da prepozna te probleme na vrijeme i da ih proba otkloniti. Naravno kad govorimo o knjižnicama i o knjižničarskoj djelatnosti svatko od nas će se vratiti i nekakvo svoje osobna iskustva. Ono što veseli, veseli kad na zadnjem Interliberu koji je bio ako ste htjeli uopće doći na Interliber svaku nadu da idete svojim autom trebali ste napustiti jer nije bilo mjesta ni za parkirati aute, a onda se pokazalo da se na Interliberu, to su izdavači sami rekli, da je bila uspješnost, da su se knjige kupovale. Dakle, postoji način, postoji dakle mogućnost da vi zaista putem svih mogućih portala skidate da čitate, ali je stvar da čitate. Ono što su, što mlađe generacije su zaboravile, a za to smo krivi i mi koji ih odgajamo, zaboravilo se je čitati, iz tog čitanja se zaboravilo i pisati. Pogledajte kako izgledaju te poruke, ja moram priznati, ja sam imala nekakvu sreću da moja djeca su čitala i moje dijete je uvijek tražilo za Uskrs, Božić kad je dobio daj mi novce da kupim knjigu. Dakle, uopće ideja kupovanja knjige i čitanja je nešto što je za jednu zemlju izuzetno bitno i izuzetno važno. Između ostalog pokazatelji o nekoj zemlji bi trebali biti i pokazatelji koliko se u toj zemlji čita, jer vi, nema knjige koju kad pročitate nećete iz nje dobiti nekakvu, il će vas oplemeniti, il ćete se bolje osjećati, il ćete dobiti nekakvu informaciju. Ako sam točno zapisala, mislim da jesam, državni tajnik je uvodno rekao da imamo 1.300.000 članova knjižnica, imaju članovi koji su knjižnica zato što moraju, dakle djeca koja idu u osnovnu školu, pa srednju školu, pa na fakultet se učlanjuju jer moraju jer tu dobivaju neke stvari, a ima i onih koji to imaju tradicijski, ja sam sad probala se sjetiti kad sam se prvi put učlanila u knjižnicu, ja se ne sjećam, imam osjećaj da sam oduvijek učlanjena u knjižnicu koja je u Bjelovaru bila meni preko puta, kasnije i sve ostalo, ali je važno tog kontakta sa, važno je čitati važno je zapravo ta potreba da dobiješ informacije da se obrazuješ, da napreduješ, izuzetno važna. Jednako tako, ja uvijek i razmišljam o slikama i nastojim te slike pretvoriti i kad govorim o jednoj zemlji, o tome što ta zemlja je, između ostaloga, govori njena Nacionalna i Sveučilišna biblioteka. Za mene je Nacionalna i Sveučilišna biblioteka jedna od najljepših secesijskih zgrada, pri tom govorim na staru Nacionalnu i Sveučilišnu, to je jedna od najljepših secesijskih zgrada koja je, ne samo da je napravljena u Zagrebu, nego i na području Austro-Ugarske gdje je secesija imala svoj najveći uspjeh, na jednom prekrasnom mjestu gdje se ona svojim prekrasnim slikom izvana okreće i pokazuje se i dominira, ali kada uđete unutra, imate zapravo jedno veliko strahopoštovanje i to je dobro da se ima strahopoštovanje prema toj zgradi. Prema tome, koje iskustvo u toj zgradi možete dobiti prema cijeloj toj priči. Ja jednako tako moram reći da je i naša nova, dakle, onu Nacionalnu sveučilišnu biblioteku koju danas gledamo u smislu arhitekture zaista izuzetno važna, vrijedna. Meni je žao da se ona aula ne koristi više i moram priznati da mi je i osobno bilo krivo kad se je dio nje koristio za Gruntovnicu jel mislim da je vrijednost te biblioteke i napravljena je zbog nekih drugih stvari. I kroz takav odnos prema tome jedna zemlja kaže kakav odnos ima prema svojoj tradiciji, prema svojoj prošlosti, prema svojoj pisanoj riječi koja tu ostaje, ali kakav odnos ima i prema budućnosti. Knjižnice su mjesta gdje treba dolaziti, ne zato što morate, u jednom trenutku kad se obrazujete, morate, ali i mjesta u kojem su mjesta ugode. Ja mislim da sam u replici kad sam rekla državnom tajniku, ja volim onaj miris papira i volim kad papir šuška i kad čitam, dakle, koristim sve ove, kao što je koristim u svim mogućnosti jer nam je to jednostavnije, ali taj miris papira kojeg listate, to šuškanje je nešto posebno i jednako tako, ono što je naš zadatak, naš zadatak je da se djecu od malih nogu uči da se čita, da su knjižnice mjesta ugode na kojem, i to su, to su tradicionalno knjižnice radile, pogotovo za vrtićne skupine, za djecu u osnovnim školama, da dođu, da igraju, da igraju igraonice, oni se sad moraju prilagoditi i nekim novim uvjetima, ali je važno čitati jer oni koji čitaju će dobro govoriti, bolje će govoriti i bolje će pisati. Pogledajte samo poruke koje mlade generacije pišu, ne samo da su skraćene, o tome da veliko i malo slovo više nitko ne zna to je više, ali ne zna ni i, ije, č,ć je postalo nekakvo č između. Vi iz čitanja, iz kontakta s tim svim zajedno se obrazujete na način da jednog dana zaista tu svoju riječ, taj svoj jezik unaprijedite i da ga cijenite i da cijenite tu svoju prošlost, kulturu i tu je važnost svega ovog zajedno i zbog toga moram priznati da mi je i osobno drago, mi, nema Zakona kojim ne možete prigovorit, nema Zakona koji ne može biti bolji, ali kao što ste uvodno rekli, vi ste se potrudili da vezano uz ovaj Zakon, da razgovarati, da ponudite najbolje moguće rješenje, a i vidite da u ovoj Sabornici dobivate zapravo i nekakav afirmativan stav i svi podržavamo da je dobro da je, dobro je da su napori, ja moram priznati da vas razumijem i to sam i na Odboru za zakonodavstvo, kad ste vezano uz ravnatelje rekli da ćete u drugom krugu dići sve druge struke, ajdemo zaista razmišljati o tome što mi u RH imamo. Mislim da je puno važnije da imamo knjižnicu u koju će dolaziti ljudi, a da ravnatelj ne mora baš biti te struke iz jednostavnog razloga što ih neće biti, što ih neće imati, pa ajdemo se suočiti s realnosti i ponuditi odredbe u Zakonu koje su ostvarive i koje su realne. Hvala lijepo. Prije nego nastavimo s replikama, molimo bi da skupa pozdravimo učenike srednje škole Krapina… [[Pljesak]] Za repliku se javila zastupnica Marija Alfirev. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Mrak Taritaš, jako ste lijepo rekli i obrazložili i svoju viziju, dakle, čovjeka u RH kako bi trebao izgledati spram knjige, spram čitanja i apsolutno se slažem s tim. No, za razliku od vas, ja bih ipak istaknula ulogu stručnih ljudi, ravnatelja, pogotovo u manjim mjestima. Pogotovo u manjim mjestima jer upravo ti stručni ljudi su, ako rade svoj posao, a školovali su se, obrazovali su se u tom smislu, jako puno doprinose upravo toj kulturi čitanja, ne samo uzimanju, dakle, samo posuđivanju knjige, samo jednoj, osiguravanju rada te knjižnice, nego zaista na promicanju svih aktivnosti koji će doprinjeti ovome o čemu ste vi govorili [[Upadica: Hvala]] Stoga me raduje što su promijenili [[Upadica: Hvala]] u ovom čitanju [[Upadica: Isteklo je vrijeme]] uvjete za ravnatelja, oprostite. Odgovor na repliku, zastupnica Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice Alfirev, ma čovjek je izuzetno važan, dakle, ajde uzmite od sebe, kad vi dolazite u neku knjižnicu i ako tamo sjedi za pultom netko koga možete pitati, koji vam da odgovor, kojeg pitate, čujte sad mi se čita nešto, šta mislite da bi bilo dobro, bolje se osjećate. Ali ono što je bila uloga knjižnica oduvijek i koju ne smijemo zaboraviti, njihova uloga u obrazovanju djece, pa obrazovanje djece je izuzetno važno, dakle, to koliko ćemo mi sada u sebe ulagati ili ne, to ovisi od svakog od nas, ali opće taj osjećaj djece da se čita. Dakle, uvijek je, pazite, vi sad, lektira je uvijek svima bila tlaka, vi sad sve lektire imate, otvorite na web stranici, samo je pitanje kako ćete ju prepisati. Prema tome, više pisanje lektire nema smisla, ali ima smisla razgovarat o tome što si pročitao. Zastupnik Tomislav Sokol javio se za Hvala g. potpredsjedniče, kolegice Mrak Taritaš, spominjali ste pitanje obrazovanja i ja se slažem, mi danas imamo situaciju koliko se meni čini jer i sam dolazim iz tog sustava, da je navika nekakvog učenja, ulaženje u dubinu i slično, puno slabije izražena nego prije, stvari su puno površnije, ta znanja su možda šira, puno je informacija dostupnih, ali nažalost ono nije sistematizirano i nije dubinsko. I to se stvarno vidi na onim primjerima nepismenosti, nažalost, koje ste spomenuli. Međutim, isto tako je činjenica, da se u javnosti vrlo često stvara jedna atmosfera, da je neko sustavno, dubinsko znanje nije ni potrebno, ne trebaju nam činjenice, ne treba bubanj, itd. itd. Mislim da nam bubanj i nepotrebnih činjenice nije potrebno, ali neke stvari i neke činjenice se moraju znati, tako da meni nije drago da se stvara jedna javna atmosfera, da je dovoljno samo tako se u školi igrati i da će to biti dosta. Mislim da je neke osnovne činjenice, da biste radili bilo koji posao ozbiljno, na kraju morate znati. Kolega Sokol, točno tako, dakle, svi ovi uređaji koji imamo su zapravo s jedne strane zaista, u realnom vremenu, dobivate realnu informaciju, ali s druge strane su opasnost. Dakle, opasnost su jer se uzimaju činjenice, koje dobivate na Wikipediji kao istinite, što je apsolutno krivo. Ono što je važno, važno je da vi zaista, morate ući suštinski, dubinski u neke stvari. Morate, otići ako želite svoje znanje i produbiti. Morate otići u jednu knjižnicu, morate konzultirate sve informacije koje ne idu drugačije. Prema tome, ja sam sigurna, da u jednom trenutku, kada se opeku i dobiju po prstima jer su koristili poluinformacije će doći do toga i zbog toga je ovaj jedan zakon, dakle, zakon je prilika da o tome govorimo i na to ukazujemo. Zastupnik Davor Vlaović, javio se za repliku.

I često se pitamo i kada dođemo i kada vidimo u kojim uvjetima rade i s kojim sredstvima rade i treba im zaista čestita i dati ruku i reći radite dobar posao. Postoji, uvijek treba vidjeti, koja su to rješenja, ali ono što cijelo vrijeme naglašavam, djecu se treba odgajati od najmanjih nogu, da je knjiga prijatelj, od slikovnica koje jesu, pa nadalje. Danas imate stvarno i zgodnih i edukativnih slikovnica, ali je važno poštivati knjigu, poštivati što je, jer samo tako možete imati generaciju, koja će poštivati svoje korijenje i poštivati uopće svoju povijest, sami da tu ne parafraziram nešto drugo i zbog toga je, i zbog toga zaista treba naglasiti tu važnost knjige i važnost čitanja. Zastupnik Marko Vešligaj, javio se za repliku. Pa evo, kolegice Mrak Taritaš, evo ja ću još jedanput ponoviti ono što su brojni rekli u raspravi i u replikama, da uistinu, knjižnice u manjim mjestima su jedna oaza kulturnoga života. I mogu reći, da možda nisam toliko toga bio svjestan, prije nego što sam postao gradonačelnik Pregrade, važnosti knjižnice za jedan život u maloj sredini, ali još više važnosti osobe, osobe odnosno, ravnateljice koja vodi tu knjižnicu, koja reći ću nikada nije izgubila svoj entuzijazam, nikada nije izgubila nekakav smisao za inovativnost ja to tumačim time očito što je cijeli život okružena knjigama, što je okružena ljudima i onda tu svoju jednu ljubav prenosi i na druge ljude, stvara zajedno sa gradom, jedan kulturni život, uistinu je na ponos. Ja vjerujem da takvih ljudi, još jako puno u Hrvatskoj i evo, drago mi je da smo ovim zakonom dali ipak jedan značaj, da se tako izrazim. Hvala lijepo kolega Vešligaj, ja mislim da je u životu jedna od najstrašnijih stvari koje vam se može desiti da završite srednju školu i fakultet i radite posao koji ne volite. To je nešto što vam se najstrašnije može desiti, iz jednostavnog razloga, što se onda to vidi, onda vi to vidite i govorom tijela i sve ostalo. I vi kroz sve ove rasprave, zapravo, mi koji imamo nešto više godina se sjećam svojih odlaska u knjižnicu, sjećamo se ljudi koji su tamo bili, knjižnica može biti malo bolje ili malo lošiji opremljena, ali ljudi su izuzetno važni, važna je pristojnost tih ljudi, važna je volja, važno je da se nešto napravi, je onda, kada imate tu ideju, da nešto napravite, onda su to zaista knjižnice, postoji mjesto okupljanja. Ne zato što tamo netko ide zato što mora i mora napisati lektiru i mora nešto, nego zato što želi i to se u malim mjestima jako osjeti. Ja sam odrasla u Bjelovaru meni je knjižnica bila susjedstvo, meni je to bilo normalan stvar kao odlazak susjedu.

Gospodine državni tajniče. Lijepo je čuti ovako jednu raspravu koju podržavaju više-manje svi saborski zastupnici, odnosno, svi saborski zastupnici koje smo čuli, možda je to i način na koji bi trebalo raditi ubuduće. Znači kada nakon prvog čitanja, se iznesu određene primjedbe, kada struka kaže također određene svoje sugestije da se onda zbija zakon toliko doradi da i struka pa i zastupnici i svi mi ovdje koji raspravljamo, na kraju nemamo što drugo nego podržati zakon i to je nešto što ne bi trebalo samo u ovom području prakticirati nego i u mnogim drugim područjima kojima nažalost se tako ne radi nego imamo rasprave gdje se struka ne uvažava. Znači ja, kao i svi ostali, sam zadovoljan sa izmjenama u odnosu na prvo čitanje, zadovoljan sam i zbog toga što će to sigurno osigurati i daljnji razvoj knjižničarske djelatnosti, zadovoljan sam i zbog toga što ovih 4066 zaposlenika u toj struci će imati bolji zakonski okvir za svoj rad, ali najviše sam zadovoljan zbog naših sugrađana, zbog onih koji koriste te usluge, slažem se kao i drugi zastupnici da treba promovirati i što više dostupnim činiti čitanje knjige i na taj način možda još tu mrežu širiti i siguran sam da će to ovaj zakon omogućiti. Naravno da mi imamo sada mogućnost i tehnološku da se dostupnost čitanja knjiga na neki način sve više i više širi, ali ono što ja mislim da, ja sam jedan od onih koji nije protivnik tehnološkog napretka, ali dosta često mislim da knjiga i u obliku u kakvom je bila do sada, ne virtualnom odnosno da se čita sa pomoćnih tableta ili drugih naprava, znači ima također ima neku svoju vrijednost i drago mi je, kada vidim da ljudi odlaze, posuđuju knjige itd. Sa druge strane, knjižnice, kao što vidimo iz ovih podataka su mjesto, to su mnogi kolege rekle, mjesto gdje se ljudi druže, rade se određene promocije, evo ja mogu reći da u knjižnici gdje su moja djeca, gdje odlaze je bila jedna Internet radionica, robotiku su tamo održavali, znači to je, to su mjesta koja treba promovirati na taj način kako bi se razmjenjivalo, ne samo neko znanje nego gdje bi se radila određena socijalizacija i usvajale neke nove vještine. Stoga hoću istaknuti jedan podatak koji je ovdje vrlo zanimljiv, koji nije još nitko spomenuo, a to je da se u knjižnicama u velikoj mjeri čitaju i dnevne tiskovine, odnosno novine, što daje do značaja knjižnicama kao mjestu informiranja naših sugrađana o svakodnevnim stvarima, ne samo o povijesti, o znanosti, o nekim literarnim djelima, nego o tome što se dešava u našoj zemlji, u svijetu, na dnevnoj razini. To govori i o strukturi onih koji koriste usluge knjižnica, to govori i o socijalnom statusu, vjerojatno se tu radi većinom o umirovljenicima kojima je teško izdvojiti 10 dnevno za novine, pa se ljudi tamo dođu podružiti, pročitaju novine, pričaju jedni sa drugima i to je nešto što daje također veliku vrijednost ovoj djelatnosti i veliku vrijednost tim mjestima gdje se to odvija.

Evo, moja ideja, moja želja je da knjižnice postanu Wi-fi free zone za sve one, ja se ispričavam kolegice, samo malo.

Tako da malo smo zamijenili uloge. Znači ja se zalažem za to da Internet bude dostupan u svim knjižnicama u RH na način da ljudi tamo mogu dolaziti i koristiti i da se to ne naplaćuje, da na taj način također pomognemo građanima dostupnosti informacija i mogućnost da se dodatno informiraju oko određenih stvari. U gradu Zagrebu, gradske knjižnice, znači, što je po meni posebno bitno, u njih treba više investirati i njih je 43 su čini mi se, prisutne i još, ja bih rekao treba investirati u bibliobuse, imamo nekoliko autobusa odnosno bibliobusa koji idu okolo sa knjigama, ali na taj način učiniti dostupnost građanima u njihovim kvartovima kraj njihovih domova možda ne bi bilo loše i u to treba sigurno investirati. Također pokazuje se da građanima imaju interes i da kada se govorimo o sajmovima u gradu Zagrebu, Interliber je jedan od najuspješnijih sajmova i gotovo stotine tisuća naših sugrađana dolazi posjetiti Interliber, tamo se informira, koristi određene mogućnosti kupnje knjiga, znači postoji jedna tradicija koju ljudi podržavaju i šteta je ne omogućiti to i zakonskim rješenjem, ali i podrškom lokalne zajednice još više, kako bi se ta kultura još pojačala, odnosno kako bi se u budućnosti zadržala. Također mislim da bi bio kvalitetan prijedlog, to govorim iz perspektive također lokalne, u Zagrebu do 15. godine je besplatno članstvo u knjižnicama grada Zagreba, mislim da ne bi bilo loše da se to napravi i do 18. godine, znači da se obuhvati i srednjoškolsko obrazovanje, pa možda čak i za studente na zagrebačkom sveučilištu kako bi omogućili u tom dijelu obrazovanja, da ljudi imaju dostupniju literaturu, da se smanje troškovi koji možda ne izgledaju ovako puno kada gledate na godišnjoj razini, ali s obzirom da nije puno možda ni platiti, ali nije puno ni kada se onda uprihoduje, znači grad bi mogao osigurati mogućnost takve besplatne članarine za studente, odnosno za učenike koji su u srednjoškolskom obrazovanju kažem sada je to ograničeno na one koji su u osnovnim školama. Znači, sve to skupa složiti u jednu cjelinu, promovirati ovo šta su i moji kolege prije govorili, a to je kulturu čitanja, kulturu skupljanja informacija, druženja, promocije, znanja i svega onoga što ide uz to i mislim da još jednom na kraju, imat ćemo onda još i bolji sustav i siguran sam da ovaj zakon upravo to će i omogućiti. Evo još jednom, pozdravite ministricu i ona je bila na prvom čitanju, kako bih rekao, tu je imala dosta kritika, šteta možda što nije došla da čuje da je zastupnici opozicije mogu i pohvaliti, ne?

Možemo malo tiše molim vas? Prvo je poštovane zastupnice Sabine Glasovac. Kolega Maras, točno i danas i jučer evo svjedočimo dobrim primjerima ministarstava i predlagatelja gdje između prvog i drugog čitanja uvažavaju konstruktivne prijedloge zastupnika, integriraju ih u same tekstove, bojim se da to jedino nećemo doživjeti iz Ministarstva obrazovanja jer oni pokazuju ovdje opet ispočetka uvijek da su sami sebi samodopadno dovoljni. A drugo, kada govorite o važnosti čitanja, da, evo baš je danas Svjetski dan glasnog čitanja koji pokazuje i ukazuje u koji su uključene brojne knjižnice koje pokazuje koliko je važno zapravo djeci glasno čitati od samoga rođenja da se na taj način, ne samo razvija osjećaj bliskosti između roditelja i djeteta, nego se isto tako kod njih razvija ta čitalačka vještina, pokazuje se da su kasnije puno vještiji u komunikaciji, više uspjeha u školi i u životu imaju, tako da evo i ovom prilikom i mi u HS-u da [[Upadica: Kolege Lenart, Šuker, molim vas…]] dobro je da se čuje da potičemo, shvaćamo važnost čitanja i da potičemo čitanje već od, kažem, roditelja, djece već od samog njihovog rođenja. Hvala lijepo. Evo vidim da vas kolega Šuker ne doživljava, dajte ga malo upozorite [[Upadica: A ni kolega Lenart.]] da, evo sad se smirio, u pravi ste u potpunosti, kolegice Glasovac, ono što ja mislim da u Ministarstvu obrazovanja ne shvaćaju da pod parolama koje ministrica govori, a vrlo malo radi, a to je, imat ćemo lakše torbe, sve ćemo sa tableta itd., zanemaruju taj ja bih rekao pristup u kojem smo govorili mnogi u školama da, recimo, vrlo teško je radnu bilježnicu zamijeniti gdje dijete mora napisati zadatak kako se odvijao od početka do kraja.

Kolega Maras, slažem se s vama da trebamo stvoriti ili održati naviku odlaska u knjižnice. Ako to nećemo činiti od najmanjih nogu, dakle da djeca nemaju tu naviku uzeti knjigu u ruku, biti u neposrednoj kontaktu s njom, onda će oni nažalost biti prepušteni virtualnom svijetu, što se slažem s vama nije dobro. S jedne strane, logični su izazovi novih tehnologija, ali s druge strane, procesi stjecanja trajnih znanja, ono što ostaje u nama, mislim da je onaj izravan izravan kontakt. U knjižnicama isto tako moramo napraviti balans, između tradicije, to je ona tradicionalna posudba, čitanje, nekakve ustaljene navike i između onoga što traže korisnici, a to je povezivanje sa novim tehnologijama, tako da tu moramo biti oprezni i tu moramo napraviti dobru vagu između starog i novog i onda izvući najbolje iz toga. Ono što sam htio reći vezano uz to, da vrlo brzo ćemo vjerojatno i sa novim mrežama biti što se tiče tehnologije pokriveni, to će imati neku svoju vrijednost i za gospodarstvo i za obrazovanje apsolutno u budućnosti. U ovom trenutku ima još dosta sredina, ne govorim sad tu samo o Zagrebu, vjerojatno je to još veći problem u nekim manjim mjestima, gdje ljudi nemaju mogućnost optike itd., možda knjižnice mogu pružiti malo bolju vezu nego što imaju kod sebe kod kuće ili možda neki nemaju ni dobar signal kod sebe kod kuće, tako da sa te strane, knjižnice bi tu trebale biti mjesto u malim sredinama pogotovo i te vrste tehnološkog, ja bih rekao osposobljavanja građana da se jednostavnije, možda i besplatno spajaju na net i na taj način komuniciraju.

Sada će završno u ime Kluba zastupnika Živog zida nešto reći poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Htio bih reći da je danas golema većina znanja na internetu i općenito se Internet koristi kao izvor informacija. Reći ću vam samo jedan detalj, ako se ikad budete selili, vidjet ćete koliko knjiga imate i jednom kad knjigu pročitate, ta knjiga vam više zapravo neće trebati i ako… Sad gospođa Pusić je kao zbunjena, kao trebat će joj i dalje.

Na kraju krajeva i mi smo sad u Saboru došli do toga da nam se zapravo prijedlozi zakona šalju digitalnim putem da su dostupni on line, prije smo ovdje svi bili zatrpani papirima, toga ste svi svjesni imali smo stolove prepune papira. Tamo u kutije se non stop stari papir baco i što je zapravo najtužnije golema većina tih papira nikad se nije čitala. Međutim, ne govorim to zato da bi nekoga prozvao, govorim vam to zato da vam ukažem na trend i stog razloga smatram da bi sve knjižnice trebale imati, trebale imati wifi znači otvorenu mrežu, da svatko tko dođe u knjižnice ima pristup internetu kao mreži svih mreža gdje su dostupne de facto sve informacije. Ukoliko knjižnice nemaju otvorenu Internet vezu tada je čovjek ograničen samo na sadržaj koji postoji u knjižnici ukoliko je on u tom trenutku dostupan, a ako nije dostupan slikovito se kaže „pojeo vuk magare“ ne mogu jednostavno doći do njega. Druga stvar je da bi studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola, znači redovnim studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola trebalo omogućiti da besplatno idu u knjižnicu. Zašto? Zato jer bi ih se na taj način potaknulo da idu u knjižnice, da gledaju na knjižnice kao, ne kao neko mjesto gdje oni kao moraju nešto plaćat pa onda nešto dobi, nego mjesto gdje mogu zapravo besplatno doći do znanja, gdje im je sve dostupno i gdje, jer gledajte najveći neprijatelj mraku je svijetlo, najveći neprijatelj neznanju je znanje. Ako želimo da se ljudi okrenu znanju moramo im olakšati pristup ka istom. To je naš apel, to je naš poziv i iz tog razloga smatram da treba, ove izmjene zakona u knjižnicama ne rješavaju ta pitanja, znači niti daju srednjoškolcima i redovnim studentima besplatan pristup knjižnicama, niti omogućavaju otvoreni Internet za sve, a Internet je u Finskoj ljudsko pravo, a kod nas u knjižnicama ga de facto nema. Pa zapitajte se da li možda ova Vlada, da li možda ovaj sustav iz političkih razloga ne želi da ljudi imaju pristup internetu, jer svi znate da veliki mediji su u velikoj mjeri kontrolirani od strane svojih oglašivača. Ako mi imamo narod odnosno društvo koje se informira putem televizije, putem radija, putem novina, a ne putem novih medija znači putem interneta mi ćemo imati i dalje situaciju da pola birača preko 70 godina glasuje za HDZ. Zašto? Pa zato jer su im dostupne one informacije koje dobivaju preko tzv. mainstream medija, to je jedan od razloga po meni ključan. Da ti stari ljudi imaju pristup internetu, da čitaju sve informacije a ne samo one koje određuje televizija, radio i novine pitanje je da li bi HDZ imao polovičnu podršku tih starijih birača. I to je manje-više to.

Gospodine podpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici u prvom redu vam se želim zahvaliti na današnjoj raspravi i na podršci koja je iskazana prema zakonu koji se danas nalazi pred vama, tekstu iz drugog čitanja. Držim da je to doista bila jedna konstruktivna rasprava, pozorno sam pratio i evo u završnoj riječi neće biti potrebe svih ovih predviđenih 30 minuta s moje strane, mislim da će biti potrebno puno, puno manje vremena. Tko jednom knjigu zavoli, voli je cijeli život. To je moje iskustvo, vidim da takvih iskustava ima i ovdje u sabornici i to vas onda obilježi za cijeli život. Nije to nešto što je planirano kao naum nego jednostavno s vremenom shvatite da je to sastavnicom života, kao što je kisik neophodan za biološki opstanak, tako su nam i knjige u našem životu. I knjižnice su tu mjesto bez kog ne da ne možemo, nego ga i dalje želimo poticati, razvijati i sigurno je i ovo zakonsko rješenje kao takvo na tom tragu. Prije negoli što dam još možda nekoliko samo dodatnih objašnjenja želim kazati jedan dio koji je možda ostao iz razumljivim razloga po drugom planu, a to je da zakon nam daje jedan normativni okvir. Dakle, skup pravila unutar kojih se djelatnost odvija, ali ono što držim da je isto tako posebice važno a to je da ključni ciljevi koji su važni za daljnji razvoj djelatnosti za razvoj knjižnica, da će se utvrditi izradom nacionalnih plana, izradom suvremene metodologije i na taj način omogućiti dalje struci knjižničarskoj zajednici i korisnicima da kroz nacionalni plan razvitka koji će rezultirati izradom akcijskog plana sa skupom mjera, jasnim pokazateljima da ćemo imati daljnji kvalitetni razvoj i ključne ciljeve da će ga knjižničarska struka, knjižničarska zajednica stići ostvariti i u tom smislu zakon je stvorio sve pretpostavke. U vezi sa pitanjem nacionalnih knjižnica nacionalnih manjina, točno je da sada one funkcioniraju na razini knjižničnih zbirka i to pri matičnim knjižnicama, središnjim knjižnicama za nacionalne manjine. Tako imamo u Belom Manastiru za Mađare, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar za češku manjinu, Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice za Slovake, Gradska sveučilišna knjižnica Osijek je za austrijsku ima austrijsku čitaonicu, to je središnja knjižnica Austrijanaca, Gradska knjižnica i čitaonica Pula je središnja knjižnica Talijana u RH, Knjižnice grada Zagreba, knjižnica Bogdana Ogrizovića je središnja knjižnica Albanaca u RH. Također su knjižnice Grada Zagreba za Rusine i Ukrajince a Srpsko kulturno društvo Prosvjeta je središnja knjižnica Srba u RH. Dodajmo još na samom kraju da imamo cjelovitu informaciju do kraja da je Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić u Karlovcu središnja knjižnica Slovenaca a Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac u Sisku da je središnja knjižnica za Bošnjake u RH. Dakle RH i u njeno ime Ministarstvo kulture preko središnjih knjižnica koje sam sad naveo itekako skrbi o knjižničnim zbirkama za predstavnike nacionalnih manjina, kontinuirano i to je ovdje istaknuto da je to dobra tradicija, to će se nastaviti. I u tom smislu smo dodatno modernizirali jedan model financiranja koji će biti u 2019. godini, sve knjižnice su potvrdno reagirale na dopis koji smo im uputili krajem 2018. godine, dakle to je neupitno. Ali ono što držim podjednako važnim da temeljem ovog zakona svaka nacionalna manjina može osnovati bilo kao samostalno ili kao knjižnicu u sastavu može osnovati knjižnicu. Dakle tu postoje pretpostavke i držim da je to kvalitetno i dobro riješeno. U vezi sa knjižničarskim zvanjima zašto ih nema u samom zakonu to je stvar koju smo dodatno raspravili sa knjižničarskom zajednicom. Na kraju smo definirali do kraja što je unutar cijele AKM zajednice da će se to riješiti putem pravilnika. Postojeća knjižničarska zvanja koja jest u tom smislu će biti u pravilniku. Tako da u tom smislu su to i dodatna jamstva koja znače i pojačavaju stručnost koja je u knjižnicama. A u vezi sa privatnim knjižnicama možda je vrijedno za naglasiti ponovno što sam kazao i u samom uvodu da se i na njih odnose standardi potencijalno one koje se mogu osnovati kao trgovačko društvo, također da se moraju obavljati kao javna služba. Ali ovdje da ne bi nekako ostalo po strani držim posebice važnim istaknuti, to je u članku 29. gdje je definirana, poglavlje i sredstva za rad knjižnica pa stoji izrijekom u stavku 1. sredstva za rad knjižnica osigurava osnivač a sredstva za rad knjižnica uključujući i sredstva za plaće, sredstva za nabavu građe, sredstva za program itd., da ne nabrajam sve, pa naravno i za usavršavanje knjižničarskih djelatnika to je obveza osnivača. Dakle to da nam bude svima razvidno i jasno istaknuto. A u vezi sa izborom glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice, točno jest da ovdje se unaprijed ne traži, dakle postoji jedna širina, ali bih htio naglasiti da ne bih, naglasio bih važnost knjižničarskog savjetnika, to znači da je netko u knjižničarskom zvanju već punih 10 godina ali može biti i situacija da je dr. znanosti koji nije radio prethodno u knjižnici. Međutim, ipak je istaknuto ovdje te najmanje 5 godina iskustva u upravljanju u kulturi obrazovanja ili znanosti. Dakle ako netko tko nije radio u kulturi, obrazovanju ili znanosti on ne može pristupiti. Ovdje smo uvijek nekako kada smo razgovarali sa ljudima u prvom redu iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, imali smo recimo primjer nekadašnjeg ministra kulture, cijenjenog gospodina dr. znanosti Antuna Vujića, uglednog filozofa koji je godinama bio unutar akademske zajednice i sada je na čelu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, on po onom što je bilo na snazi u smislu važećeg zakona ne bi mogao biti imenovan ravnateljem, ili netko od sveučilišnih profesora sada koji rade na katedri za knjižničarstvo isto ne bi po sadašnjem zakonu. Međutim, i ovo treba da bi imali cjelinu ovdje reći, bilo tko i sa doktoratom a nije bio u knjižničarskoj zajednici ukoliko se zaposli kao glavni ravnatelj on ima jednu sitnu malu obvezu koja glasi da u roku od 3 godine mora položiti knjižničarski ispit. I sada odmah da razgraničimo i razjasnimo zašto su te tri godine. Zato što se mora da bi pristupili knjižničarskom ispitu vi morate završiti studij. Da bi završili studij, potrebno vam je neko vrijeme. Dakle ne možemo to su razlozi zašto to nismo mogli sažeti na godinu dana. U vezi sa nabavom knjižne građe tu već postoji dugogodišnja uhodana, iznimno kvalitetna praksa pri Ministarstvu kulture koja se nastavlja. Reći ću samo da je za 2019. tu predviđen iznos od gotovo punih 16 milijuna kuna. To je značajan novac i to je novac koji je namijenjen svim knjižnicama u RH. Pitanje zašto smo, nismo sada više zakonski inzistirali da svaka općina može osnovati narodnu knjižnicu. To je u jednom trenutku usudio bih se reći bio gotovo reformski zahvat, to je bila odluka tadašnjeg ministra kulture Biškupića koja je bila ugrađena u Sabor i Sabor je to prihvatio. Što smo imali za rezultat? Ono to je pohvalno da svi gradovi imaju, dakle nemamo ni jedan grad koji nema. Međutim od 429 općina samo 85 općina ima narodnu knjižnicu. To je 19,8% od ukupnog broja općina. Mogli smo mi i dalje razmišljati neka ostane odredba koja je, ali hoće li ona dati rezultat kao takav. Prvo, upleli smo kroz Zakon i županije koje do sad nisu bile i to sa jednim ciljem da u svako naselje treba doć knjiga, dakle, knjiga u svakom naselju. To je prva stvar koja je novina u ovom Zakonu, držim da je kvalitetna. I druga, da omogućimo za više jedinica lokalne samouprave da se međusobno mogu, pogotovo ako su teritorijalno relativno blizu da mogu to pitanje riješiti zajedno. I treća stvar, to je ono što se ne vidi u Zakonu, a to je bilo u ciljevima, koristeći sredstva europskih i socijalnih fondova kroz nacionalnu strategiju poticanja čitanja javni poziv će biti u mjesecu lipnju, osigurali smo 49 milijuna kuna za provođenje strategije. Jedno od ključnih stvari i troškova koji su prihvatljivi su bibliobus kombi ili bibliobus odnosno bibliokombi, bibliobus ili bibliokamion u ovisnosti kako će biti koja jedinica područne odnosno regionalne samouprave zaiteresirana. Riječ je o jednom značajnom novcu i to je isto jedna od mjera koja približava knjigu svakom naselju. Evo, još samo na samom kraju, to su bili Vinkovci, što je cijenjeni zastupnik g. Vlaović rekao, to je doista zadnja knjižnica koja je stradala u Domovinskom ratu, koja još nije na primjeran način dobila svoje mjesto koje zaslužuje, radimo na zatvaranju financijske konstrukcije i čvrsto vjerujem da ćemo i knjižnicu u Vinkovcima, što Vinkovci i Vinkovčani zaslužuju da, da će to biti također na veliko zadovoljstvo riješeno. I još jednom vam hvala na današnjoj konstruktivnoj raspravi, na vašoj podršci Zakona, vjerujem da imamo kvalitetan Zakon, a to nas obvezuje za daljnji razvitak knjižnične djelatnosti, što će ići i kroz Nacionalni plan i kroz Pravilnike i to uvijek u suglasju i zajedno sa knjižničarskom zajednicom i oprostite što ću se njima na kraju zadnjima zahvaliti, predstavnici knjižničarske zajednice, Hrvatskog knjižničarskog društva, Hrvatskog knjižničnog vijeća, Hrvatskih školskih knjižnica, cijenjeni knjižničari koji su davali pojedinačni doprinos ravnateljima svim Sveučilišnih knjižnica u vezi sa obveznim primjerkom, njihov doprinos u izradi samog Zakona i za prvo čitanje, a i sad za drugo čitanje je doista nemjerljiv i evo, ovom prigodom im se želim zahvaliti. Evo, samo za kraj jedno još konkretno pitanje koje mi se, dakle, nametnulo od same rasprave i bilo je dosta riječi o digitalizaciji, sam Zakon ide u tom smjeru. Zadnjih dana smo imali prilike da se povela, evo, velika rasprava oko skeniranju digitalnih knjigovodstvenih isprava gdje će računovođe morati polagati certifikate, pa imam konkretno pitanje, da li će možda djelatnici knjižnica u svjetlu digitalizacije morati polagati certifikate što se tiče skeniranja određene građe? Odgovor poštovanog državnog tajnika. Odgovor na to pitanje sigurno nije zakonske razine, ali što se tiče certificiranja skeniranih dokumenata, to se razmatra na razini cijele i arhivske struke, računovođa, poduzetnika itd. i vjerujem da ovo što se odnosi na knjižnice je izvan toga. To je u prvom redu se odnosi na račune koji se u računovodstvenom smislu izdaju, ali to ćemo sigurno kroz knjigu standarda riješiti, al ne Zakonom.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Amandman je podnio zastupnik Peđa Grbin. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Ovo je po prvi puta da se na ovakav način prvi zakon koji kao lex specialis regulira područje koje do sada je bilo riješeno u više zakona, kako Kaznenim zakonom, Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o radu, Zakonom o trgovini, Zakonom o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Međutim, unatoč postojećim zakonima pojavila se nužna potreba da Vlada RH predloži ovaj poseban zakon koji će još više učvrstiti ovo do sada možemo reći područje koje nije bilo adekvatno regulirano s obzirom na pojavnosti u društvu i na veliku problematiku koju su Mogu vas zamoliti da vi svoje razgovore obavite izvan dvorane kolegice Glasovac? Kako smo svjedoci toga da se u svim organizacijama bilo javnim ili privatnim, da postoje određeni rizici ali i neadekvatna zaštita prema osobama koje su kao prijavitelji nepravilnosti ili u javnosti poznatiji kao zviždači prijavljivali određene bilo koruptivne radnje, bilo druge nepravilnosti koje su imale svoje refleksije bilo prema Kaznenom zakonu, Prekršajnom zakonu ili prema drugim važećim pozitivno pravnim propisima RH. Ovim Konačnim prijedlogom Zakona za zaštitu prijavitelja nepravilnosti objedinjujemo sve pravne standarde za zaštitu prijavitelja nepravilnosti u jedan poseban zakon. Konačnim prijedlogom zakona jasno se po prvi puta definira pojam prijavitelja nepravilnosti. Isto tako sam konačni prijedlog zakona obuhvaća široki opseg primjene zakona a što je vidljivo i iz same definicije nepravilnosti. Prijedlogom zakona propisujemo tri načina prijavljivanja nepravilnosti to je unutarnje prijavljivanje, to je znači prijavljivanje kod poslodavca, to se odnosi na one poslodavce i javna tijela koja imaju do 50 zaposlenika ili djelatnika, drugo je vanjsko, to je prema nadležnom tijelu, prema Konačnom prijedlogu zakona. Kao nadležno tijelo predviđamo Ured pučke pravobraniteljice koji i do sada po važećim propisima ima zakonsku ulogu da dakle sve nepravilnosti i dok ne stupi ovaj zakon može adekvatno rješavati i upućivati prema drugim nadležnim tijelima RH. I treće, to je razotkrivanje prema javnosti, to je ono ukoliko ovo unutarnje i vanjsko ne pokaže učinke onda ostaje ova treća mogućnost a to je da prijavitelj nepravilnosti putem medija i na određeni drugi način javnim priopćavanjem dakle svoja saznanja podijeli sa javnosti. Ono što je važno za reći ovim konačnim prijedlogom zakona prihvaćamo određene promjene u odnosu na prvo čitanje a to su intervencije u članak 17., članak 19. stavak 2., stavak 3., gdje predviđamo nove stavke 4. i 5. U članak 21. dodajemo nove stavke 4. i 5. Što se tiče članka 17. uređujemo način podrobnije, imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe što je novost u odnosu na prvo čitanje uz sudjelovanje 20% zaposlenika nužan je prethodni pristanak imenovane osobe. Dakle osoba koju poslodavac predviđa kao prijavitelja nepravilnosti mora naravno pristati, isto tako ako nema tih 20% podrške zaposlenika a onda poslodavac ima svoje diskreciono pravo da sam predloži osobu ako se tijekom vremena pojavi 20% prijedloga zaposlenika onda se to naravno mijenja. U članku 19. propisujemo postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti jasnije, propisujemo dužnosti koje mora izvršavati povjerljiva osoba sa ciljem bolje zaštite prijavitelja nepravilnosti kao i lakšeg evidentiranja podnesenih prijava propisujemo obvezu za povjerljivu osobu da pisanim putem izvijesti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje o nepravilnostima o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi to je članak 19., stavak 2. točka 1. Nadalje u članku 19. dodajemo stavak 4. koji propisuje da poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe ili njezine zamjene prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti koje su potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Dodajemo stavak 5. u kojem stoji da povjerljiva osoba ili njezina zamjena treba svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zloupotrjebljavati svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti. Isto tako podrobnije uređujemo postupak vanjskog prijavljivanja nepravilnosti te se dodaje u članku 21. novi stavak 4. i 5. kako bi se omogućila učinkovita komunikacija i dobivanje povratnih informacija između nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje, rekli smo da je to pučka pravobraniteljica sa ostalim tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju prijave to može biti recimo državno odvjetništvo RH, druga javna tijela koja su nadležna za daljnja postupanja ako se utvrdi da postoje osnovani elementi za takva daljnja postupanja. Isto tako moramo reći da određene prijedloge koji su se iskristalizirali u prvom čitanju ... [[Govornik se ne razumije.]] kroz radna tijela nismo mogli prihvatiti s obzirom na predviđene prijedloge koje smo iznijeli i nemogućnosti da rješavamo određena pitanja koja su se pojavila kao zahtjevi recimo pučke pravobraniteljice, to za sada nismo prihvatili dok ne vidimo kako će teći kad ovaj zakon stupi na snagu, sam način prijavljivanja nepravilnosti, samo potrebno ljudstvo, samo potrebna sredstva u svakom trenutku dakle, osim što 200.000 kuna godišnje dajemo pučkoj pravobraniteljici za informiranje javnosti o ovom novom zakonu. To je 200.000 kuna od dana stupanja na snagu ovog zakona dakle od 1. srpnja 2019. godine, ali tijekom vremena kroz eventualne rebalanse i kroz potrebe kada vidimo koliko ljudi je potrebo, eventualno koliko prijava ima, za sada predlažemo preraspodjelu unutar Ureda pučke pravobraniteljice. Isto tako, a sukladno najavljenim reformama i provedbi reformi Vlade RH za administrativnim rasterećenjem gospodarstva smatramo da ovaj prijedlog, da se ova, ova brojka od 50 zaposlenih smanji za 20 da u, to bi dodatno birokratiziralo i otežavalo uvjete poslovanja ovim manjim tvrtkama, pravnim osobama koje imaju manje od 50 zaposlenih. Isto tako smatramo da smo ovim konačnim prijedlogom zakona nomotehnički riješili određene nedostatke koji su se pojavili u prvom čitanju zakona. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Naravno da treba podržati intenciju donošenja ovakvog zakona i objedinjavanje ovakvih normi na jednom mjestu. Međutim, ono što vas pitam da li doista mislite da je 200.000 kuna koliko je predviđeno u proračunu za 2019. godinu odnosno isti iznos predviđen u proračunima za 2020. i 2021. godinu doista dovoljan kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje Ureda pučke pravobraniteljice za ove poslove, osobno smatram da nije. 1Hvala lijepo podpredsjedniče, uvaženi zastupniče Grbin, rekli smo da je ovih 200.000 kuna od dana stupanja na snagu zakona od 1. srpnja 2019. godine novac koji služi Uredu pučke pravobraniteljice za informiranje javnosti, za medijsku promidžbu oko toga što ovaj novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili ti zviždača donosi javnosti, kakve su to zaštite, da se osoba može smatrati sigurnijom ako prijavi nepravilnost itd. Isto tako gospođa pučka pravobraniteljica ima oko 45 zaposlenih osoba sa, više njih sa visokom stručnom spremom, mi smo predložili ovom prvom koraku od stupanja zakona na snagu, da se preraspodijeli posao ukoliko je to moguće, ako je pojavi veći obim posla veliki broj prijavitelja, mi ćemo dakako financijski intervenirati i rebalansom omogućiti sredstva.

Poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, dobro je donošenje, oprostite, takvog zakona kojim se na jednom mjestu kompletno rješava sva problematika vezana za prijavitelja nepravilnosti, zaštita identiteta prijavitelja, zaštita prijavitelja ako su u stalnom radnom odnosu da mu se ne može dati otkaz, pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštite osoba s kojima prijavitelj je povezan. Molim vas da li bi kod prijave nepravilnosti obrada slučajeva trebala biti tajna, jer tu može biti raznih namjera, nanošenja neosnovane štete osobama ili pravnim subjektima. Još uvijek je velom tajne, magle obavijen slučaj INE i zviždačice Vesne Balenović. Znamo da slučaj nije bio niti tajan, niti je bio zaštita, bila tu izražena [[Upadica: Hvala.]] zaštita identiteta.

Hvala lijepo podpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, dio pitanja je već postavio kolega Peđa Grbin, dakle Hrvatska stabilno nazaduje u borbi protiv korupcije što vidimo i po najnovijem izvješću Transparency international gdje smo pali za dodatnih nekoliko mjesta, gdje smo ostvarili 48 bodova, lani 49, a znamo da je granica ispod koje se smatra zemlja korumpiranom 50. Prema tome, vrlo je bitno da građani, a svega 4% građana kaže da bi prijavilo korupciju ili da to zvuči još glasnije 96% ne bi prijavilo korupciju vrlo je bitno da imaju zaštitne mehanizme što ovaj zakon dobrim dijelom donosi. Međutim, ostavlja jednu dozu neozbiljnosti ovaj iznos od 200.000 kuna kojeg ste namijenili za 5 mjeseci ove godine i u istom iznosu za naredne dvije.

Hvala podpredsjedniče, uvaženi zastupniče Jovanović, za promidžbu u prvih 5 mjeseci smatramo da je 200.000 kuna dovoljno, a isto tako slijedeće godine tih 200.000 kuna se može utrošiti u nešto drugo, dakle nije promocija svake godine toliko i ponavljam da zvučimo ozbiljno, s obzirom da je ovo važan zakon za sve nas, bez obzira s koje strane dolazite lijevo ili desno, bitno je reći da prvi puta reguliramo ovo područje. Isto tako postoji dobra volja Vlade RH da se ovo zakonom uredi kao lex specialis, rekli smo procijenit ćemo kada zakon stupi na snagu je li potrebno intervenirati u dodatna financijska sredstva za Ured pučke pravobraniteljice, je li potrebno raspisivati natječaje za nova zapošljavanja u Uredu pučke pravobraniteljice.

Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, nešto oko financija ću ja malo u raspravi, mene zanima samo kod povjerljive osobe. Naime, poslodavac je dužan imenovati na prijedlog do 20% ako su suglasni, ako ne onda sam. Da li ta povjerljiva osoba mora biti zaposlenik? Ne mora. Ne vidim u zakonu da li mora ili ne mora. Da li kao onaj stručnjak zaštite na radu, da li on ima posebne financijske beneficije i što ako nitko ne želi to bit? Ja nisam naveo ovdje u zakonu, možete mi sigurno ukazati na to da je ili nije, znači ako on odbija biti, poslodavac ne može izvršiti svoju obvezu, onda je prinuđen na sankcije. Ili nekog drugog iz uprave.

Hvala potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Čuraj. Povjerljiva osoba mora biti zaposlenik kod pravne osobe kao i zamjena povjerljive osobe. Ali gdje smo, mi smo ovim prijedlogom zakona, da ne ulazimo previše u dubinu normiranja omogućili poslodavcu da svojim općim aktom riješi određena pitanja, a taj opći akt će upravo u imati u sebi, sadržavati ovo što vi govorite. Status povjerljive osobe, status njezine zamjene, načini postupanja, načini izbora povjerljive osobe jer može se dogoditi da više osoba unutar jedne pravne osobe ima potporu 20% zaposlenika, tako da se pravilnikom ili nekim općim aktom treba urediti način izbora takovih osoba. Dakle, to može biti jedna osoba, može biti više osoba, može više zaposlenika podržavati u većim pravnim osobama više osoba, tako da će to sve, ostavljamo da se rješava općim aktom kojega poslodavac iliti pravna osoba treba donijeti u 6 mjeseci.

U završim odredbama predviđa se da ovaj zakon stupi na snagu 1. srpnja ove godine iako ćemo ga mi izglasati, vjerujem kroz nekoliko dana u veljači. I nakon toga imamo u prijelaznim odredbama i dosta duge rokove, za donošenje pravilnika, pa za imenovanje povjerljive osobe čak 9 mjeseci. Ne smatrate li da su ti rokovi predugački, da će oni zapravo za duže vrijeme do negdje 2020. g. odgoditi stvarnu primjenu ovog zakona budući da poslodavci neće imenovati povjerljive osobe, taj unutarnji kanal neće biti dostupan.

Prije svega, i sad dok mi o ovome raspravljamo, postoji mogućnost prijave nepravilnosti putem pučke pravobraniteljice, putem tijela progona RH, državnog odvjetništva, policije, USKOK-a itd. dakle svi trenutno imaju to pravo da mogu prijaviti eventualne koruptivne radnje. Zašto ovakvi rokovi? Ovo je novi zakon. Većina pravnih osoba fizički ne poznaje ovu materiju. Ostavili smo poslodavcima mogućnost da u ovom roku od 6 mjeseci + 3 mjeseca za izbor povjerljive osobe da se svi, a ovdje spominjemo i ovu javnu promidžbu, upoznaju da ovakav zakon postoji. Mi smatramo ozbiljnim dati određeno vrijeme, a ne ad hoc preko noći gurati poslodavce u područje koje dovoljno ne poznaju. Smatramo da je najvažnije da zaštita postoji, da ćemo ovako važan zakon donijeti i da će u razumnom roku, koji smo predvidjeli, svi biti javno upoznati sa mogućnostima i sa zaštitom koju ovaj zakon donosi osobama koje prijavljuju nepravilnosti.

Bilo je ovdje prijedloga prije nekoliko mjeseci koji su po meni isto bili prihvatljivi. Ili su se mogli mijenjati tijekom rasprave, ali je povučen i sad vi dajete svoj prijedlog, međutim, problem je što ministarstvo, primjera, vanjskih poslova, g. Damira Sabljaka, samo što je prijavio korupciju unutar ministarstva, to je bilo i na antikorupcijskom vijeću odbora za, u našem Saboru, gdje je vidljivo da je bilo korupcije i taj čovjek je suspendiran. Znači ovaj zakon je PR opet. Mrtvo slovo na papiru jer ako Vlada koju vi predstavljate sada, ljude koji su prijavili nezakonitosti, vi suspendira i proganja ih. Znači ovaj okvir je isključivo čisti PR da bi vi ono što su oporbene stranke, tj. tada Živi zid predložili, samo marginalizirali i rekli, eto sad ćemo mi dat taj zakon. Uvaženi zastupniče Bulj, ovo je po prvi puta da parlament i Vlada na jedan ozbiljan način rješava ovim specijalnim zakonom sva prava, sve obveze i sva mogućnosti osoba koje prijavljuju nepravilnosti ili eventualne korupcijske radnje u javnim ustanovama ili kod svojih poslodavaca. Ne bih ulazio u konkretne slučajeve jer bismo zašli u jedno područje koje smatram populizmom, ovdje ja jako važno da HS jednim kvalitetnim zakonom svi zajedno pokažemo javnosti i damo poruku da su moguće ovakve radnje i da će zakonodavac na jedan ozbiljan i kvalitetan način riješiti ovo pitanje. Smatramo da imamo kvalitetan zakonski prijedlog, da očekujemo da će ovaj zakon u punom smislu te riječi zaživjeti kada dođe u primjenu i da smo pojačali ono što mi danas sve imamo.

Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Robert Podolnjak, izvolite.

Donošenje Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti popularno nazvanog Zakona o zviždačima trebalo bi pridonijeti jačanju pravne zaštite prijavitelja nepravilnosti i podići javnu svijest građana o nužnosti podnošenja prijava nepravilnosti radi zaštite javnoga interesa. Tako navodi predlagatelj zakona a to očekujemo i mi u Hrvatskom saboru. Stoga je važno kakav ćemo zakon donijeti i u konačnom izglasati i kako će u praksi kasnije funkcionirati instrumenti zaštite zviždača. Ovaj zakon trebao bi, morao bi poslužiti kao jamstvo svakoj osobi koja ima saznanja i želi prijaviti nepravilnosti da će ne samo zakon već i one institucije koje će biti zadužene za njegovu zaštitu pružiti svu moguću pomoć i spriječiti bilo kakav oblik odmazde odnosno osvete. Poznato je da je u proceduri Europskog parlamenta i Vijeća prijedlog Direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Dakle dok mi danas raspravljamo o našem konačnom prijedlogu zakona postoji i jedan prijedlog europske direktive koji je, se bavi istom problematikom i naravno treba reći da se ovaj Konačni prijedlog zakona u dobrom dijelu svojih odredbi normativno slijedi prijedlog Europske direktive. Budući da je ta direktiva u raspravi da se predviđa da se njena implementacija u pravni poredak država članica EU odvija do svibnja 2021. godine moram reći da je pohvalno što je ovaj zakon predložen već sada za donošenje i što se rijetko događa da neku europsku direktivu implementiramo i prenašamo u naš pravni poredak i prije nego što ističu ti krajnji rokovi za takvu primjenu. Naravno među primjedbama koje imamo na ovaj Konačni prijedlog Zakona izdvojiti ćemo i dati ćemo i nekoliko amandmana na određene prijedloge, određene odredbe u ovom Konačnom prijedlogu. Prije svega želimo dodatno zajamčiti zabrane koje su definirane u članku 5. ovog Konačnog prijedloga. Trenutno je to definirano kao zabrana sprječavanja prijavljivanja nepravilnosti. Mi bismo tu formulaciju pojačali da je zabranjeno ne samo sprječavanje prijavljivanja već i sprječavanje utvrđivanja nepravilnosti nakon što je prijava podnijeta. Pored toga htjeli bismo kvalitetnije definirati što se u smislu ovog zakona smatra stavljanjem u nepovoljni položaj prijavitelja nepravilnosti. Naime, u našem zakonskom tekstu govori se o zabrani dakle stavljanja u nepovoljan položaj osobe koje prijavljuju nepravilnosti. U europskoj direktivi govori se jednostavnom riječi o osveti. Europska direktiva po našem mišljenju vrlo kvalitetno definira koji su to sve mogući oblici osvete nad osobama koje prijavljuju nepravilnosti. One se, dakle polaze i od privremenog udaljavanja osobe sa radnog mjesta, otpuštanja, razrješenja, uskraćivanja napredovanja, nazadovanja, negativnih ocjena rada, različitih oblika stegovnih kazni, diskriminacije, različitih oblika mobbinga, ne produljenja ugovora o radu na određeno vrijeme itd. U našem Konačnom prijedlogu Zakona u članku 6. također su definirani, dakle sve ono što se smatra stavljanjem u nepovoljan položaj osobe koja prijavljuje nepravilnosti međutim ne na isti način kao što definira direktiva i rekli bismo ne definira i ne uzima u obzir sve moguće oblike osvete koje navodi direktiva. I stoga nam je, smatramo bolje rješenje uzeti neposredno tekst članka, mislim da je članak 14.-ti u direktivi koji navodi sve moguće oblike osvete. Jedino smo iz Konačnog prijedloga Zakona odabrali jednu, jednu moguću osvetu koju ste vi dobro spomenuli a to je, a nije sadržana u prijedlogu direktive a to je proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja. Mislimo da nema nikakve zapreke da se u Konačni prijedlog Zakona ugradi formulacija koja dakle neposredno proizlazi iz Direktive Europskog parlamenta i Vijeća. Jednako tako htjeli bismo da ovaj Zakon što je moguće prije stupi na snagu i da se primjenjuje jer vi ste rekli da je moguće i sada prijaviti nepravilnosti, to je točno, međutim ovaj Zakon govori o zaštiti osoba koje će prijaviti nepravilnosti. I kolega Bulj je spomenuo gospodina Sabljaka koji je prijavio određene nepravilnosti, međutim svi znamo s kakvim je on sankcijama sad suočen, da je sada zapravo na službeničkom sudu i pitanje je koje ga sve sankcije slijede. Ali ovaj Zakon još uvijek mu ne daje pravnu zaštitu. Prema tome, bilo bi izuzetno važno da ovaj Zakon stupi što ranije na snagu. Dakle nije samo dovoljno to što će on stupiti na snagu 1. srpnja ove godine. Postoje rokovi da pučki pravobranitelj donese određene Pravilnike, postoje rokovi da određeni Opći akt donesu poslodavci, da imenuju povjerljivu osobu, ali, kao što sam i rekao uvodno u replici, nama je neprimjereno da im se ostavlja rok od 9 mjeseci, nakon stupanja Zakona na snagu, da imenuju povjerljivu osobu. Dakle, sada je veljača, Zakon će biti izglasan vjerojatno kroz tjedan ili dva. Do 1. srpnja postoji dovoljno vremena da svi subjekti koji moraju postupiti po ovom Zakonu i pučki pravobranitelj i poslodavci koji su dužni donijeti određeni Opći akt i koji su dužni imenovati povjerljivu osobu da im ne treba toliko vremena nakon 1. srpnja da Zakon može u potpunosti zaživjeti i mislimo da je razumno promijeniti ove rokove da poslodavac povjerljivu osobu imenuje, ne u 9 mjeseci, nego u 6 mjeseci i da Zakon može u potpunosti se primjenjivati od početka slijedeće godine. Naime, ovo govorimo zato što poslodavci imenuju povjerljive osobe koje će biti zadužene da im se prijavljuju nepravilnosti od strane osoba, prvenstveno vjerojatno zaposlenika u toj pravnoj osobi, a koja je osoba uočila i o kojima ima saznanja. Dakle, te povjerljive osobe su taj unutarnji kanal prijavljivanja koji je predviđen ovim Zakonom, a koji je istovremeno predviđen i Europskom direktivom. Dozvolite nešto kratko o tome. Naime, najviše sumnje ili skepse u provedbi ovog Zakona, ali i Europske direktive, Nevladine udruge, Udruge zviždača, vide upravo u tom unutarnjem kanalu prijavljivanja koji je obvezan kao prvi korak uz određene izuzetke koje predviđa Zakon jer nemaju velika očekivanja od tog unutarnjeg kanala prijavljivanja. Dakle, od povjerljive osobe koju će imenovat poslodavac, koja bi trebala, dakle, prva postupiti temeljem uočenih nepravilnosti koje je dobila od prijavitelja nepravilnosti. Određene skepse imamo i mi i imamo daleko veća očekivanja od vanjskog kanala prijavljivanja nepravilnosti, a to je ta neovisna institucija, u našem slučaju, Zakonom predviđeni pučki pravobranitelj. Naravno, ne možemo unaprijed govoriti dok Zakon nije zaživio, kako će u praksi djelovati taj unutarnji kanal, taj vanjski kanal, ali nam je izuzetno važno i prvenstveno očekujemo da će pučki pravobranitelj, kao neovisno tijelo imati dovoljno resursa da može doista pro aktivno djelovati na zaštiti zviždača jer će se oni sasvim sigurno u velikom broju upravo obraćati tom vanjskom kanalu, čak možda u pojedinim situacijama i preskakati unutarnji kanal prijavljivanja jer Zakon u tom smislu i daje određene mogućnosti uz određene izuzetke. Ono što nam je važno reći da u pojedinim odredbama Zakona vidimo određena važna prava prijavitelja nepravilnosti, dakle, pravo na zaštitu i sudsku i naknadu štete i zaštitu identiteta i povjerljivosti. Vidjet ćemo kako će te zaštite u praksi funkcionirati jer sudski postupci, kao što znamo, mogu biti vrlo dugotrajni, pitanje je kakva će biti zaštita osobe koja je prijavila nepravilnosti kroz neko duže razdoblje kad bude suočena sa sudskim postupcima. Mi bismo očekivali i od predlagatelja Zakona da predloži određene snažnije oblike zaštite, primjerice, i mogućnost korištenja besplatne pravne pomoći u postupcima sudbene zaštite jer očekujemo da će zviždači u velikoj mjeri biti izloženi sankcijama poslodavaca i da tu ne bismo podcjenjivali opasnosti kojima su izloženi. Ono što nas djelomično brine u ovome Zakonu, to su zabrane zlouporabe prijavljivanja nepravilnosti. Vi predviđate dosta oštre sankcije za osobe koje bi, prema definiciji iz Konačnog prijedloga Zakona, zlouporabile prijavljivanje nepravilnosti u smislu da iznose informacije za koje su znale da nisu istinite, gdje traže protupravnu korist ili gdje poduzimanju druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu. Ova treća točka je vrlo neodređeno definirana da prijavitelj iznosi određene nepravilnosti, a da će ga poslodavac teretiti da to čini sa isključivom svrhom da nanese štetu poslodavcu, iako te druge radnje nisu Zakonom definirane, i pitanje je kako će to se u praksi tumačiti. Mi smo svjesni toga da ova Odredba jest potencijalna opasnost jer Europska direktiva isključiva govori o zlonamjernim prijavama, ne definira pobliže što znači zlonamjerna prijava. Ova definicija koju ste dali u čl. 8. jer vrlo široka i može poslužiti poslodavcima kao mogućnost da tuže prijavitelje nepravilnosti sa pomalo neodređenim definicijama štete poslodavcu. Ovdje bi možda bilo dobro kvalitetnije elaborirati ali mi ćemo vrlo brzo u primjeni zakona vidjeti kakav je odnos poslodavaca, dakle onih pravnih osoba o kojima su te nepravilnosti prijavljene i morati ćemo vjerujem hitno intervenirati u određene izmjene zakona kako bismo i dodatno zaštitili zviždače koji će biti izloženi određenim pritiscima ili možda sudskim tužbama ili drugim vrstama sankcija i stegovnih postupaka. Izvolite.

Evo, koristim prigodu prije nego što kolega Čuraj započne govoriti da pozdravim na galeriji učenice i učenike Graditeljske i tehničke škole Zagreb. Evo lijepi pozdrav još jednom, zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Dakle, pa onako kako bi rekli ab ovo, dakle idemo otpočetka. Članak 3, prije svega uvodno samo da svakako mislim da ovaj zakon je apsolutno ono nešto što je za pohvalu, što u najvećoj mogućoj mjeri dakle nikad nema garancije zaštite zviždača, nikad ne može biti 100% garancije ali ono što mi moramo kao zakonodavci predvidjeti najveći stupanj i najveću moguću mjeru zaštite prijavitelja nepravilnosti kako bi upravo znajući da imaju onu zaštitu, imali slobodu i bili slobodni zapravo prijavljivati sve ono što smatraju i što su uvjereni da su nepravilnosti, odnosno protuzakonite radnje. U članku 3. su navedeni pojmovi, dakle čisto jasno da se ovdje razumijemo, govorimo o poslodavcima koji imaju 50 i više, ili više od 50 zaposlenih te tijela javne vlasti. I sada dolazimo do stavka 8. tko je povjerljiva osoba. To je ono nešto što sam u replici već naveo. Prva stvar koja nije navedena da li ta uopće osoba mora biti zaposlenik. Znamo da ono sve što nije zabranjeno je dozvoljeno, sve što nije navedeno je podložno tumačenju. Pa tako netko može svojim aktima kao svaki poslodavac dovesti to u pitanje da to može biti ajmo reći određeno odvjetničko društvo, odvjetnik, vanjski pružatelj usluga tzv. povjerljiva osoba. Pogotovo u situaciji kada govorimo da zato su zadužene i tijela javne vlasti. Pa imamo neku općinu gdje ako izuzmemo načelnika i zamjenika ima 3 zaposlenika, 4, pročelnika, administrativnog suradnika, možda jednog redara i to je to. I oni ne mogu imati onih 20% ili se ne mogu dogovoriti ili ih ima 4 pa imaju dva i poslodavac onda odlučuje da to bude recimo u prvom slučaju pročelnik koji je osoba, povjerljiva osoba protiv koje možda upravo idu prijave. Nije zabranjeno ili bude taj vanjski suradnik kako sam rekao. Znači nama se može dogoditi dakle situacija kod tih tijela javne ovlasti a opet u onim drugim firmama pogotovo oni koji rade na neke dislocirane, imaju podružnice u cijeloj Hrvatskoj pa dakle nisu na okupu pa imaju više od 50 zaposlenih ali nemaju na okupu više od 10. I to je isto operativno dosta teško, onda s svima njima komunicirati na takav način. I nama se može dogoditi da ta povjerljiva osoba ujedno nije zabranjeno naravno da bude netko od rukovodećeg kadra unutar same strukture, da li tijela javne ovlasti ili određene firme. Čak ne piše ovdje da to je, nije moguće da bude i sami direktor, član uprave i kako god. Jer ako oni se ne mogu dogovoriti on imenuje samog sebe. Druga stvar, govorimo koje su motiviranosti ljudi da se bave tim poslom, da li to nosi financijsku nagradu. Jer nama se može dogoditi zbilja da se nitko ne može dogovoriti da se nitko ne želi preuzeti tog posla. Nitko se ne želi zamjerati, ima ljudi koji ne žele uopće, u biti to imaju naravno i oni koji su možda i ... [[Govornik se ne razumije.]] i baš žele i tjerati pravicu što bi se reklo i uvijek se nađe, ali de facto nama se može dogoditi situacija da nitko ne želi i onda poslodavac određuje tko će biti dok se oni ne dogovore. Dakle u tom smislu jasna je intencija zakonodavstva, apsolutno da pozdraviti i kanale koje smo utvrdili koje dolaze kasnije, se javljaju. I sigurno da i je taj unutarnji prijavljivanje prvi korak i da ta osoba mora imati povjerenje zaposlenika. Ako mi tu već u startu izgubimo taj glavni i osnovni uvjet onda smo izgubili cijeli prvi korak. Jer ako stavimo tog pročelnika, nekog rukovodećeg kadra, direktora nekog sektora, samog člana uprave ili vanjskog odvjetnika kojeg je imenovala uprava odmah gubimo u startu pretpostavljam taj dio povjerenja. Tim goreg jer onda sad taj odvjetnik dolazi u neku svojevrsnu koliziju ako uopće i može, ne znam je li može s obzirom na zaštitu povjerljivih informacija između klijenta i njega, klijent je naravno član uprave, radnici mu dostavljaju, tu može biti zbilja svašta. To je samo onako nešto u nekim ludim, ludim slučajevima ali nisam ja pobornik da se previše stvari normiraju ali znamo kakav je mentalitet naših ljudi da uvijek gdje god mogu ići po ... [[Govornik se ne razumije.]] ili će otići po ... [[Govornik se ne razumije.]] ako to nije u najboljem slučaju, najčešće, ako to nije, najboljem slučajem ako to nije zabranjeno. Ne bih se složio sa kolegom ranije da, s člankom 8. zabrana gdje govori se da je zabranjena zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti, da je to preširoko, nama se može dogoditi i suprotni efekt. Ovdje se stavlja jedan subjektivni, subjektivan dojam, odnosno odnos da ta osoba koja je dostavila informaciju je morala znati da nije istinita. To je malo jako teško utvrditi, dokazati, s obzirom da je to određeno subjektivno, određeni subjektivizam u pitanju, da li tu dostaviti neku formulaciju, a morala je znati da nije ili nije niko ni na koji drugi način nije mogla biti upoznata sa činjeničnim stanjem, onda da. Ali ako je netko nešto vidio pa namjerno, zlonamjerno išao a to govorimo sada o takvim zaposlenicima prijavljivati, pa ovaj povjerenik odbije, pa on nadležnom tijelu prijavi, pa nadležno tijelo uzima njegov iskaz koji još tajna osoba kao vjerodostojnim, pa pokreće postupak, pa dolazi čak do podizanja optužnog prijedloga i dizanja optužnice i onda na sudu on mora doći svjedočiti i onda se tamo ispostavi da nije istinito svjedočio ili da nije rekao ili bilo što drugo ili da je oslobođeno. Kad dođe do suda recimo on je prijavio, sud oslobodi nema nikakvih nepravilnosti, što ćemo sad, a onda se njegov identitet zna ili ne zna. Da li je on to zlouporabio, nije, da li je pretrpio poslodavac štetu za nešto što ima pravomoćnu presudu, da li ga on onda tuži zbog toga. Svašta još tu može bit, ali to ćemo morat izgleda u, u samom hodu napravit. Dakle, intencija je ono što je jako dobro da se treba zaštiti svakog prijavitelja, da on mora znati i tu zbilja dolazimo do i članka 12. koji govori o zaštiti i to ja bi čak, tu su navedene kazne u pravilu od 3 do 30.000 kuna za one koji naprave, čak po meni ne znam da li to može spast, ne može, ne spada u kazneno pravnu sferu, ali nekada možda bi te kazne bi trebale i moguće bit i možda i veće jel nije svejedno kad jednom se izgubi povjerenje, nije svejedno da se vidi da se nekom da kazna 5.000 kuna, možeš mislit. Poslodavac mu isplati jednokratno neoporezivo 5.000 kuna i dobro, što ima pravo i on plati kaznu. Obveza poslodavca, to sam posljedično naveo i ja smatram da kad govorimo o onima poslodavcima koji imaju više od 50 zaposlenih ovaj dio ćemo izuzet sa strane ovim, javne ovlasti koje imaju manje, sigurno da motiviranost osobe koja bi bila imenovana je tu glavno pitanje, a ne smijemo nametati još dodatni namet našim poslodavcima da oni moraju sad plaćati još tu osobu dodatno ili uzimati nekog posebnog ko bi to radio, jel de facto se može dogoditi da netko zaposli nekoga samo da to radi. Imamo različita javna tijela i vidi sistematizacijom netko ima mjesta gdje mu se zove povjerljiva osoba radno mjesto gdi to prikuplja i samo mu je to radno mjesto i to je moguće. Da mu to bude opis radnog mjesta i ništa drugo, ako je veliki sustav zašto ne, pogotovo u javnim ovim sistematizacijama kod tijela javnih ovlasti, državnih tijela uvijek znamo da svi imaju sistematizirano 500 a rade 300 i tak rade 20 godina, e sad ne znam tko tu koga laže jel treba 500 il ne treba 500, ako radi 300 zašto je 500, ako radi 300 mislim to smo se zbilja jako lijepo napravili davnih dana još al to je tema nekog drugog zakona. I kad dolazimo do obveze te osobe povjerljive, ja bi volio zbilja da stoji neka uputa da njegova jedna od glavnih obveza uz ovih svih navedenih sad da ih ne čitam ponovo koji su u stavku 2., dužnosti zapravo koje su njegove, da se stavi upravo i informiranje zaposlenika na njihova prava, na njegove obveze, na tajnost, na proceduru i na sve ono. Jel ovaj zakon će jedino polučiti neki uspjeh ako ljudi budu znali za njega da postoji, da imaju određena prava i da se liši strah iz ove jednadžbe. Onda, to je cilj i smisao ovog zakona, ne da se ljudi boje prijavit, ne da kažu to mene, ja mogu imat samo one neugodnosti zbog toga i uopće zašto bi to radio, nego upravo da znaju da rade dobru stvar u krajnjoj liniji da oni mogu čak i pomoći poslodavcu jer ne moramo de facto govoriti da taj poslodavac i taj protiv kog se prijavljuje, to može biti netko nadređeni u rangu unutar određenog sektora, dakle to ne mora biti ključno uvijek poslodavac kao vlasnik tvrtke ili odgovorna osoba u tvrtki to mogu biti daleko niže rangirane osobe. I tu već se počinje i tu sigurno je ono što treba, zato bi ja volio da i tu isto ako možemo razmisliti još jednom ili barem u onom pravilnicima to svakako uvrstiti ovaj da bude neki okvirni pravilnik za donošenje same tvrtke koji trebaju da oni imaju jednom godišnje pravo, obvezu na bilo koji način pismeno, usmeno kako god informirati zaposlenike o njihovim pravima koji proizlaze iz ovog zakona i što to sve znači. Mislim da je jako bitan i ovaj postupak zaštite prijavitelja jer to je krucijalno, to je sami smisao ovoga da oslobodimo, da omogućimo i da ljudi bez ikakve bojazni mogu istupiti i prijaviti i sigurno da onda je to nešto što će ajmo reći htjeli ne htjeli natjerati i osobe koji pomišljaju da opet još jednom razmisle i da se klone bilo kakvih nepravilnosti.

Toga nema, bitno da ima stavka u proračunu, bitno je da se znaju obveze, ja bi volio recimo da, a sigurno će biti prihoda u državni proračun od ovih prekršajnih kazni za poslodavce i za sve one koji se ogriješe o ovaj zakon, da se i ta sredstva možda tretiraju kao namjenska, da upravo idu u financiranje rada pučke pravobraniteljice i višak sredstava da se troši na informiranje građana odnosno svih onih koji spadaju pod djelokrug ovog zakona. Na taj način bi sigurno mogli naravno da možemo mi to pratiti i kroz samu riznicu i Ministarstvo financija, ali sigurno da na taj način bi možda se stvorio i jedna obveza zakonodavca pri budžetiranju da znači da su to namjenska sredstva i da tamo mora osigurati onoliko koliko treba, ovisno o broju prijava, ovisno koliko će, jer morate znati da je pučka pravobraniteljica za sve one tvrtke koje imaju mikropoduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih zapravo ta prva instanca, nemamo osobu povjerljivu koja je inače provedena u ona tri koraka, ona je onda ta prva instanca osim naravno il u paralizmu ako gledamo neko nadležno tijelo sudskog progona ili kaznenog progona, kako god. I tu ćemo onda moguće očekivat dobivat određeni broj, al nitko ne može gledat u kuglu i reć kolko će to bit. Bitno je da imamo stavku u proračunu, bitno je da se u daljnjem znači ovdje je tako svejedno pisalo 200 ili 2.000.000 samo je ono što je bitno da sigurno financijski se ne ograničava rad i da zato dolazi do nemogućnosti primjene potpunosti ovog Zakona koji apsolutno u klubu HNS-a podržavamo i smatramo sigurno da će polučiti najbolje efekte ukoliko ljudi budu znali što su njihova prava i da zbilja budu osigurani, njihovi osigurani, njihova zaštita i anonimnost u određenim, naravno, do određenog trenutka samog prijavljivanja, da se ne moraju apsolutno borit. Evo, mislim da, podnijet ćemo Amandman vezano za ovaj dio, barem što se tiče, tko može biti povjerljiva osoba jer smatramo da tu bi mogli malo ipak normiranjem to usmjeriti u onom smjeru koji je i intencija i sami duh ovoga Zakona i intencija samog predlagatelja, tako da vjerujem da ćemo s ovim dobiti sigurno jedan odličan temelj za daljnje unapređenje, za daljnju doradu i da vidimo točno što će to u samoj praksi značiti, ali ovo je jedan veliki iskorak i sigurno što više ljudi bude ovo znalo i što ljudi bude više svjesno i od svojih prava da će to biti i bolja učinkovitost Zakona. Tražim stanku u ime kluba MOST-a kako bi se konzultirali o ovom prijedlogu Zakona. Naime, Vlada šalje u proceduru ovaj Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti odnosno zviždača, a u isto vrijeme predsjednik Vlade grubo nasrće na prijavitelje nepravilnosti. Naime, ovdje kada sam mu postavio pitanje o protupravnom trošenju novca u Veleposlanstvima u Canberri i Washingtonu, on je rekao sa najviše pozicije u ovoj državi, da takve predstavke obično ne vode ničemu, čime je grubo nasrnuo na prijavitelje nepravilnosti. Taj slučaj kojeg je iznio g. Sabljak, diplomat, znači, imali smo i ovdje pred Antikorupcijskim vijećem u HS gdje je glavni inspektor Ministarstva g. Božić potvrdio da su prekršeni Pravilnici, da je gđa. Loreta Bertoša Kušen bila lažno raspoređena zbog čega je u konačnici morala biti i smijenjena sa mjesta glavne tajnice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, a g. Paro za kojeg je državna revizija utvrdila nepravilnosti u Washingtonu oko angažmana vanjske osobe, mjesecima je čekao Potvrdu da ide u Brisel, na kraju je ipak tamo i otišao jer su se pomirili predsjednica i premijer, predsjednica je postala eksponent Plenkovićeve politike, tako da, evo, oni koji su učinili te nepravilnosti su nagrađeni, a g. Sabljak je udaljen iz službe. USKOK je na isti dan kad sam postavio pitanje premijeru Plenkoviću i kada je on dao takav neprihvatljiv odgovor, odbacio kaznenu prijavu, a do dan danas ta kaznena prijava nije dostavljena na uvid niti g. Sabljaku, niti meni, niti Antikorupcijskom vijeću u HS-u. Znači, očito je da se ovdje nešto skriva, a sam g. Sabljak uopće nije bio ispitan iako je podigao kaznenu prijavu i ponudio se USKOK-u da da dodatna saznanja.

Pa također bi htjeli tražiti stanku zbog toga što je bilo ljudi koji su prijavljivali nepravilnosti, recimo, u HDZ-u i svjedočili o tome na sudu.